Evo nastavljamo dalje, kao što smo jučer odlučili prelazimo na objedinjenu raspravu o slijedeće dvije točke to su prva: - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama stečajnog zakona, prvo čitanje, P.Z.E. broj 231 i druga točka je: - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, prvo čitanje, P.Z.E. broj 232 Predlagatelj je Vlada RH na temelju Članka 85. Poslovnika. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani ministar Ivan Malenica, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene zastupnice i zastupnici pred vama su prijedlozi izmjena i dopuna stečajnog zakona i Zakona o stečaju potrošača kojima se implementira Direktiva o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te o mjerama za povećanje učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga. Predloženim izmjenama stečajnoga zakona uvodi se sustav ranog upozoravanja kako bi se pravne osobe i poduzetnici kod kojih nadležna tijela uopće poteškoće u poslovanju na vrijeme obavijestila te im se pružila mogućnost savjetovanja o načinima rješavanja nastalih financijskih poteškoća. Dodatno se uređuju pitanja vezana uz imenovanje stečajnih upravitelja i način dodijele predmeta. U tom smislu redefiniraju se uvjeti za imenovanje stečajnih upravitelja. Stručnom ispitu moći će pristupiti samo osoba pravne ili ekonomske struke s najmanje 3 godine iskustva u pravnoj ili ekonomskoj struci. Redefinira se sustav A i B liste i sustav dodijele predmeta stečajnim upraviteljima. Umjesto sustava liste A i B stečajnih upravitelja oni će se upisivati na listu visokokvalificiranih stečajnih upravitelja i listu kvalificiranih stečajnih upravitelja. Na listu visokokvalificiranih stečajnih upravitelja moći će se upisati samo osobe koje su upisane na listu stečajnih upravitelja najmanje 7 godina i imenovani za stečajnog upravitelja u najmanje 2 stečajna postupka koji se odnose na srednje i velike poduzetnike i koji su uspješno dovršili najmanje 2 stečajna postupka potvrdom stečajnog plana. Time će se dodatno profesionalizirati uloga stečajnih upravitelja, omogućiti kvalitetnija provedba stečajnih postupaka i unaprijediti sustav dodijele predmeta. U predstečajnom postupku mijenjaju se odredbe vezane uz glasovanje o planu restrukturiranja. Ako se vjerovnici do početka ročišta za glasovanje ne izjasne jesu li za ili protiv restrukturiranja ili se izjasne na način da nije moguće nedvojbeno utvrditi kako su glasali smatrat će se da su glasovali za plan. Prema dosadašnjoj praksi ne glasovanje odnosno ne izjašnjavanje o planu restrukturiranja smatralo se kao protivljenje planu restrukturiranja. Takav sustav onemogućavao je provedbu plana i povećavao mogućnost odlaska takvih trgovačkih društava u stečaj. Uvodi se i novi sustav prikupljanja i praćenja podataka o stečaju kroz koji će se primjerice pratiti podaci o prosječnom trošku stečajnog postupka, broju poduzetnika koji su prošli postupak koji je doveo do oprosta duga, broju poduzetnika koji su nakon stečaja pokrenuli novi posao, broju izgubljenih radnih mjesta koji se vežu uz stečajne postupke i drugi podaci. Predlažu se izmjene koje će osigurati veću zaštitu prava radnika čija su društva u stečaju.

Radnici koji su na bolovanju na taj način će dobiti obavijest da im je prestao radni odnos s danom brisanja tvrtke iz sudskog registra. Druga novina odnosi se na to da će i Državno izborno povjerenstvo biti ovlašteno prijaviti tražbine radnika i zastupati ih u stečajnom postupku po osnovi tražbina proračuna, zavoda ili fondova. Ovom izmjenom osigurat će se da bruto plaće radnika budu namirene ako u stečajnoj masi ima dovoljno sredstava čak i u slučaju kada stečajni upravitelj i radnici nisu prijavili tražbine s osnove plaće u stečajnom postupku. Izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača vrijeme provjere ponašanja potrošača smanjit će se s 5 na 3 godine. Dodatno se uređuju odredbe o pozivu građana odnosno potrošača koji ispunjavaju uvjete za stečaj potrošača. Prema predloženim izmjenama FINA će pozvati građanina, potrošačima će pozive građanima i potrošačima dostavljati u roku od 30 dana od donošenja rješenja o odbacivanju prijedloga za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača. Zatim od rješenja od odbijanju prijedloga za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača, rješenja o obustavi jednostavnog postupka stečaja potrošača od primitka pravomoćnog rješenja o oslobođenju od preostalih obveza te protekom od tri godine od primitka negativnog očitovanja na poziv za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača. Dodatnim uređenjem dostave poziva građanima želi se omogućiti da lakše i brže riješe svoje financijske probleme odnosno dugovanja. Dodatna novina je da će FINA povjereniku u postupku stečaja potrošača izdati popis evidentiranih primanja i naknada koji su izuzeti od ovrhe. Povjerenik će na temelju tih podataka obavijestiti uplatitelja da postoji zaštićeni račun na koji su dužni uplatiti primanja i naknade potrošača, time se dodatno štite prava osoba s dugovanjima. Izmjenama i dopunama ovih predloženih zakona osigurat će se kvalitetnija provedbe predstečajnih postupaka, stvoriti pravni okvir za uspostavu efikasnog sustava ranog upozoravanja, osigurati veća zaštita prava radnika u stečaju te potrošačima omogućiti brže rješavanje financijskih problema odnosno dugovanja. Hvala lijepa. Poštovani ministre. Vi te u ovim izmjenama i dopunama zakona predvidjeli da upravo pravnici ekonomisti su najpozvaniji biti stečajni upravitelji pa me interesira kako ste došli do tog zaključka, temeljem kojih spoznaja istraživanja analiza ste došli do toga? I predvidjeli ste kontinuirane edukacije koje će provoditi ministarstvo pa me interesira tko će to raditi? Dakle, kada smo pripremali pogotovo ove izmjene koje se odnose na stečajne upravitelje tu smo svakako uzeli u obzir praksu i analizu rada stečajnih upravitelja. Naravno komunicirali smo i sa udrugama stečajnih upravitelja i došli smo do ovoga rješenja gdje je većina zapravo dosadašnjih stečajnih upravitelja bila pravne i ekonomske struke, a zapravo i pravno ekonomsko znanje je u najvećoj mjeri potrebno za vođenje stečajnih postupaka i iz tog razloga smo zapravo pristupili ovim izmjenama i ograničili se isključivo na pravne odnosno ekonomsku struku. Ovim izmjenama i dopunama Stečajnoga zakona ministarstvo preuzima tu važniju ulogu kod samih stečajnih upravitelja jer smo u praksi imali dosta primjera nismo bili zadovoljni postupanjem samih sudova.

Dobar dan ministre. Naime, mnogo se toga mijenja, no ne mijenja se čl. 254. st. 2. i 3. gdje bi trebalo po nama povećati opseg sredstava koji je u samom početku stečaja određen kao troškovi unovčenja predmeta razlučnoga prava da se to od onih 5% digne na 15% kako bi radnici lakše naplatili svoje tražbine od imovine znači ako nastupi stečaj da se može radnik lakše naplatiti jer znamo onaj slučajeve kao kod Dine i Dioki-a gdje je Robert Ježić opteretio sve nekretnine u poduzeću razlučnim pravima kod banaka i onda de facto to sprječava da se radnici naplate ukoliko dođe do prodaje imovine. Pa evo istaknuo bih da nam položaj radnika u stečajnom postupku izrazito bitan i važan i ovim predloženim izmjenama se svakako poboljšava položaj radnika i u dijelu obavijesti o samom stečajnom postupku, ali isto tako i njihovih prava koji proizlaze iz radnog odnosa.

Poštovani ministre. Evo tu dopunjujete čl. 89. postojećeg zakona da je sada eto stečajni upravitelj mora na vrijeme obavijestiti HZZO o problemima vezanima uz stečaj kako prava radnika iz zdravstvenog osiguranja ne bi bila dovedena u pitanje. Prvo, da li mislite da je dovoljno samo HZZO, a što je s drugim zdravstvenim osiguravateljima? I drugo, da li mislite da će to prekinuti pravnu nesigurnost za radnike u slučajevima kada unatoč tome što se na vrijeme sve obavijesti da ipak se propuste određeni rokovi za prijavu? Znači da li će ovo sve skupa biti dovoljna zaštita za radnika koji će evo izgubiti prava zbog propusta njegovog poslodavca?

Ja ću se nastaviti na ovo pitanje. Naime, znamo da se podaci u HZZO-u ažuriraju na temelju podataka iz HZMO-a i na temelju podataka iz Zavoda za zapošljavanje, to govorim za osobe koje su zaposlene. Prema tome, kad se čovjek zaposli idu podaci od poslodavca prema HZMO-u, nakon toga se … ti podaci prebace u HZZO i imamo podatak da je radnik osiguran i zdravstveno i da ima mirovinsko osiguranje odnosno ukoliko je na Zavodu za zapošljavanje, Zavod za zapošljavanje javlja da je radnik na zavodu i automatski ima zdravstveno osiguranje na temelju toga što je na zavodu za zapošljavanje. Koja je sad razlika?

Poštovani ministre kao što u obrazloženju jednog i drugog prijedloga zakona već u uvodnim elementima govorite da potaknuti koronom odnosno krizom Covid-19 je jedan od razloga zašto idemo u izmjenu jednog i drugog zakona jer je ta situacija onako pojačala neke stvari i neke odnose tako da je potrebno izmijeniti i u izmjenama zakona kao što već sami naziv kad imamo P.Z.E. i usklađenje sa direktivama EU. Ono što mene zanima dakle mi sad često idemo u usklađenje zato što su direktive EU takove kakve jesu, ali gdje je tu onaj jedan dio što smo mi zaključili kroz provedbu i kroz primjenu jer mi sad već govorimo o dugogodišnjoj primjeni stečajnog zakona kao što vi govorite tu su problemi nekakvih dugih rokova, problemi drugih postupaka i sve ostalo. Da li će samo uključivanje i usklađenje s direktivom omogućiti da se stvarno do toga dođe ili je trebalo učiniti još možda neki mali iskorak ili neki mali korak? Dakle, svakako kada se transponira direktiva u zakonodavstvo i kada se formira radna skupina za izmjenu zakona odnosno prilagodbu donesenoj direktivi onda se otvara i brojna pitanja koja su vjerojatno potaknuta praksom odnosno postupanjem temeljem tog zakona nevezano za samu direktivu. I zapravo smo se i kad smo mijenjali ovaj zakon i prilagođavali ga i transponirali direktivu otvorila su se određena pitanja.

Poštovani ministre svjedoci smo da problem nesolventnosti poslovnih subjekata je dodatno došao do izražaja i dolaskom pandemije Covida-19 na razini EU godišnje je 200.000 poslovnih subjekata zatvara dakle svoja vrata što utječe na milione radnih mjesta. Isto tako smo svjedoci da je zahvaljujući konkretnim, snažnim i adekvatnim mjerama Vlade RH samo za očuvanje radnih mjesta sačuvano 700.000 radnih mjesta odnosno 120.000 poslodavaca je spašeno upravo zahvaljujući tim konkretnim mjerama u pravo vrijeme. I sada kada donosimo izmjene i dopune i stečajnoga zakona i Zakona o stečaju potrošača da li možete reći, čuli smo da će se njima pomoći i pravima radnika, ali i poslodavcima da na vrijeme krenu sa svojim restrukturiranjem kada možemo očekivati konkretne rezultate vezano za ove izmjene i dopune? Dakle, predstečajni i stečajni zakonodavni okvir je unazad nekoliko godina u Hrvatskoj značajno poboljšan. Među sudionicima u tim postupcima i dalje prevladava određeno promišljanje i razmišljanje kako je sadašnji nesolvencijski sustav još uvijek opterećen nepotrebnim formalnostima i kako stečajni postupci znaju trajati predugo što svakako utječe na restrukturiranje održivih dužnika te očuvanje već stvorene vrijednosti. Iz tog razloga sa određenim izmjenama nevezanih za samo transponiranje direktive pokušavamo i pojednostaviti stečajni odnosno predstečajni postupak ali isto tako i ubrzati stečajni postupak vodeći računa o zaštiti svih dionika u tom postupku, prvenstveno radnika. Tako da vjerujem da je, da su ove izmjene koje se ovdje danas nalaze pred vama samo još dodatak dakle promjenama koje su započele unatrag nekoliko godina, da imamo jedan kvalitetan zakonodavni okvir jer smo svjesni situacije koju ste i sami istaknuli da milijuni radnika su zapravo obuhvaćeni [[Upadica: Vrijeme.]] posljedicama pandemije. Poštovani predsjedavajući i ministre, državne tajniče, pa evo prije svega jedno kratko malo zadovoljstvo ja postavit ću vam dva kratka odnosno pitanja i replike budući da se radi o objedinjenoj raspravi i stečajnog zakona i Zakona o stečaju potrošača, pa ukratko mislim da je jedna od najvećih novina upravo uvođenje ovog ranog upozorenja dužnika to je jedna krucijalna institut i termin koji se uvodi u naš stečajni zakon jer u onom trenutku kad dođe do tolike promjene da se više teško može vratiti mislim da je ovakav institut potreban. Da li ćete možda u tom kontekstu primijeniti i OCDE-ova pravila korporativnog upravljanja ili da li ćemo više znati o tom pravilniku koji ste spomenuli u kojem smjeru će biti do drugog čitanja, a ovo drugo kratki komentar i pitanje u vezi Zakona o stečaju potrošača. Pozdravljam ovo skraćivanje rokova kako iz 10 na 6 odnosno s 5 na 3 godine.

Da, kroz ovaj, kroz ove izmjene stečajnoga zakona svakako se razvijaju određeni mehanizmi i alati ranog upozoravanja koje će zapravo signalizirati dužnicima u financijskim problemima da je potrebno određeno postupanje i određeno djelovanje bez odgađanja kako bi se izbjegao stečaj. Ono što je isto tako važno što nisam naglasio da će se temeljem i ovih izmjena razviti jedan sustav prikupljanja podataka vezanih za stečajne postupke, predstečajne postupke koje će zapravo dati osnov za nekakvo daljnje promišljanje o unapređenju zakonodavnoga okvira.

Ne. Otvaram raspravu, prvi za raspravu je prijavljeni Klub zastupnika Hrvatskih suverenista i poštovana zastupnica Vesna

Poštovani ministre, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, Hrvatska je država koja ima brojne specifičnosti, a kada je stečaj u pitanju onda se možemo čak pohvaliti da smo imali jednog ministra financija kojeg prati nadimak mister stečaj jer je cijeli niz nelikvidnih tvrtki poslao u stečaj. Prof. Domagoj Sajter koji je doktorirao na temi stečajeva kaže. Zbog nedovoljne transparentnosti stečajnog postupka vjerovnici nisu namireni u cijelosti, stečajnim upraviteljima isplaćuju se obilne nagrade čak i u situacijama kada se vjerovnicima ne isplaćuje ništa, nije moguće rekonstruirati konkretne aktivnosti stečajnih upravitelja, a oni u stečajnim postupcima imaju mogućnost poduzimati aktivnosti koje idu na štetu namirenja vjerovnika. Inače prof. Sajter je doktorirao na temi stečajeva i u Hrvatskoj je u razdoblju od 17 godina za koje je profesor Sajter izvukao podatke provedeno više od 14.000 stečajeva sa stečajnom masom u iznosu od 112 milijardi kuna. Od toga je za legalne naknade 250 stečajnih upravitelja isplaćeno 6,8 milijardi kuna bruto. U tim stečajevima sudjeluje 50 sudaca, a da je bilo i nelegalnih primanja svjedoče afere od kojih ću navesti 2 najpoznatije. Uglavnom u aferama blisko surađuju stečajni upravitelj i sudac, a iznosi koje su nelegalno priskrbili mjere se milijunima. Prva afera stečajni upravitelj optužen je da je u sprezi sa sutkinjom koja ga je postavila i nekolicinom poduzetnika novac s računa stečajnih dužnika prebacivao na druge račune davao pozajmice, kredite, preprodavao poslovne prostore i kampove na obali, a sve kako bi pogodovao sebi ili svojim suradnicima. Najviše novca pritom su od 2005. do 2017. kada su uhićeni u uskočkoj akciji izvukli iz Glumina banke koja je posrnula još daleke 2003., a i danas je u stečaju. Ukupan iznos za koji se terete je u tom razdoblju narastao na 45 milijuna kuna. Pa nije loše biti stečajni sudac u Hrvatskoj. Druga afera pod nazivom fiktivni stečajevi sa drugim akterima od 2009. pa do danas novac stečenih dužnika su prebacivali ili na svoje privatne račune ili na račune tvrtki koje su bile u njihovom vlasništvu ili su bile s njima povezane. U nekim slučajevima radilo se o fiktivnim stečajnim postupcima, a sumnja se da su na ovakav inventivan način pribavili oko 30 milijuna kuna. Među oštećenima su ukupno 23 tvrtke u stečaju, 6 dioničkih društava i 17 društava s ograničenom odgovornošću. Pa tko ne bi bio stečajni upravitelj u Hrvatskoj kad su moguće sve ovakve malverzacije. Ove afere su također jedan od uzroka zašto mi danas raspravljamo o izmjenama i dopunama stečajnog zakona. Jedino pitanje na koje je ovaj dokument koji je pred nama trebao odgovoriti je slijedeće. Hoće li ove izmjene i dopune spriječiti malverzacije koje sam upravo iznijela? Hoće li stečajni postupak biti brz, pravedan i učinkovit ili će se kao do sada razvlačiti kako bi stečajni upravitelji u sprezi sa korumpiranim sucima ostvarivali nelegalnu korist? I u konačnici hoće li tvrtke koje su zbog teškoća u poslovanju završile u stečaju dobiti pouzdanije i sposobnije stečajne upravitelje, a radnici veću zaštitu? Ono što privlači pozornost u dokumentu je Članak 55. temeljem kojeg stručnom ispitu za stečajnog upravitelja mogu pristupiti samo oni koji su pravne ili ekonomske struke. Navodno su oni najbolji za obavljanje posla stečajnog upravitelja. Da nisu imuni na malverzacije i koruptivne radnje vidjeli smo iz navedenih slučajeva uskočkih. No, je li tome tako? Znači svi ovi suci koji su bili u ovim navedenim aferama su bili upravo pravne struke. Uvažavam činjenicu da u svakom žitu ima kukolja, ali ako je suditi po zbivanjima na Osječkom županijskom sudu kada su suci zbog mita završili u pritvoru u ovoj branši možda ima malo previše tog kukolja pa se moram zapitati nije li autor ovih izmjena i dopuna propustio pratiti zbivanja u Hrvatskoj proteklih godina. I uistinu ne vidim zašto bi pravnici i ekonomisti bili podobniji od nekih drugih struka. Što nedostaje inženjerima građevine, strojarstva ili elektrotehnike koji su još nakon fakulteta završili magisterij na ekonomiji ili neki od GNP programa na poslovnim školama? Zašto bi oni bili manje kvalificirani za obavljanje posla stečajnog upravitelja? Osim toga u istom članku st. 2. kaže kako stručnom ispitu može pristupiti osoba koja je pohađala obvezne pripreme za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja u organizaciji ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa. Stečajni upravitelj se također mora i stručno usavršavati sukladno st. 4. opet tog čl. 55. i opet u organizaciji ministarstva. Pa se moramo zapitati hoće li ovo ministarstvo organizirati i osnovati neku novu akademiju s obzirom na sva ova dodatna obrazovanja, pripreme itd. Isto tako kao što sam pitala ministra evidentno je da će i državni službenici, vjerojatno dio njih na rukovodećim pozicijama zaraditi i nešto sa strane. Znači sjetimo se državne tajnice Josipe Rimac koja je sređivala polaganje državnih ispita po modelu, halo dolazi mi stranački kolega pripazite malo. Dio državnih službenika će očigledno još dodatno zaraditi na ovim ispitima, pripremama, edukacijama. I moramo se zapitati što onda ljudi rade na fakultetima pet godina kada bez obzira na to što su naučili na fakultetima dok ih ne ispitaju u ministarstvu oni očigledno ništa ne znaju? Nemamo problema s tim da ljudi iz ministarstva još dodatno rade, već imaju državne ispite, sada će imati još i ovo vezano za stečajne upravitelje, ali uistinu ispada da nam škola i fakulteti ne trebaju i u principu dokazat ćete da nisam u pravu ako će djelatnici ministarstva raditi recimo maksimalno za jednu dnevnicu, a ne da imaju 20, 30 ili 40 kuna po ispitaniku koliko imaju za polaganje državnih ispita. Pa onda sračunajte za jednu subotu koliko netko još može zaraditi sa strane. Ako se obvežete da to neće biti tako kao što je sada onda ćemo i mi Hrvatski suverenisti reći da je ovo u redu i mi ćemo vam podržati ovaj zakon. U suprotnom nemate našu potporu jer jednostavno ovo je besramno u vremenu rekordne inflacije svakodnevnih poskupljenja. Znači recite dana u HS-u da će svi koji rade na tim edukacijama zaraditi dnevno maksimalno jednu dnevnicu jer upravo to u ministarstvu vi propisujete i mi ćemo podržati ovaj zakon u protivnom našu potporu nemate. Isto tako u čl. 60. kaže se kako će odabir stečajnog upravitelja se obavljati metodom slučajnog odabira. Zvuči vrlo pošteno, slučajno pa kome što dođe, ali ako i zakaže ova primarna selekcija na tzv. akademiji ministarstva onda je to u principu i potpuno svejedno jer i onako sud može sukladno čl. 60. st. 2. imenovat nekog drugog ako smatra da stečajni upravitelj izabran slučajnim odabirom nije kvalificiran za vođenje stečajnog postupka. Kako će to odredit sudac, to ćemo isto morat mu vjerovat na riječ. Netko će reći da pretjerujem, vjerojatno, ali nakon svega što ste nam priredili proteklih godina morate shvatiti da svaki čovjek u Hrvatskoj puše i na hladno, a ovo nije hladno već ostavlja mogućnost za pogodovanje na sve strane. Nakon svih afera kojima svjedočimo kako itko može vjerovati da ovo nije još jedan način da zbrinete svoje poslušnike na kako vidimo iz istraživanja prof. Sajtera vrlo unosna mjesta, o mogućnostima raznoraznih malverzacija da i ne govorimo.

Poštovani državni tajnici, uvažene kolegice i kolege. Nemogućnost plaćanja dospjelih obveza u rokovima, njihovih dospijeća i životna činjenica nažalost u svijetu dinamičnog i modernog gospodarstva otprilike polovina poduzetnika posluje kraće od pet godina, no taj broj je u porastu, a brojne mogućnosti plaćanja dospjelih obaveza u rokovima i njihovog dospijeća udvostručio se od početka ove covid krize, a taj trend se nastavlja kako u Hrvatskoj tako i u cijeloj EU. Dinamika statistike stečajeva u RH nije dovoljno istražena što zbog strukturalnih nestabilnosti, a što zbog čestih reformnih stečajnog sustava kojima je želja da se stečajni postupak što brže dovrši pa se položaj stečajnog upravitelja nije postupalo sustavno i nije provedena ozbiljnija istraživanja o modelima organiziranja stečajno upraviteljske službe, već su se samo revidirali stečajni propisi za koje se trenutačno mislilo da će brzo dovesti do nekih rezultata. Stoga ostaje upitno je li polazna teza reforme i bila za učinkovito funkcioniranje stečajnog sustava od velike je važnosti kvalificirani i dobro obučen stečajno upraviteljski potencijal. Obavljanje poslova stečajnog upravitelja pravno je složen posao upravljanja imovinom stečajnog dužnika u ime suda koje provodi postupak, a za račun vjerovnika koji se namiruje iz imovine stečajnog dužnika. I ovdje postoji uvijek mogućnost velike zloupotrebe. Reformom Stečajnog zakona 2015. i njegovom naknadnom izmjenom 2017.g. i pratećim podzakonskim propisima napravljen je veliki iskorak u regulaciji položaja, odgovornosti te nagradi i naknadi troškova stečajnog upravitelja. Govoreći o ovim izmjenama treba početi od razloga njezina donošenja, a to je prvenstveno usklađivanje sa odredbama Direktive o restrukturiranju i nesolventnosti kojoj je i cilj među ostalom da stečajni upravitelji dobiju odgovarajuće osposobljavanje, te da raspolažu potrebnim stručnim znanjima za obavljanje svojih dužnosti kao i da uvid za prihvatljivost, te postupka imenovanja i razrješenja i davanja ostavke budu jasni, transparentni i pošteni da bi izbjegli bilo kakve zloupotrebe sustava. Znatnija izmjena je ona glede načina razrješenja stečajnih upravitelja, članak 91. prema kojoj bi sud bio u mogućnosti na zahtjev odbora vjerovnika ili skupštine vjerovnika razriješiti stečajnog upravitelja ako svoju dužnost ne obavlja uspješno ili iz drugih važnih razloga, a osobito ako ne postupa po nalogu suda. Dakle, postojeća odredba prema kojoj bi stečajni upravitelj stečajnu masu trebao unovčiti u roku od godinu i pol dana od održavanja izvještajnog ročišta iz objektivnih je razloga ukinuto. Pogotovo je bilo problematično u situacijama kada je dužnik raspolagao sa većom stečajnom masom i tu je bilo velikih problema. Prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti radi se zapravo o nastavku reforme reguliranih profesija u vidu smanjenja barijere, a ovdje se uvodi s druge strane stroži ulaz u profesiju iako su stečajni upravitelji restriktivno regulirani putem kvote koje bi trebalo ukinuti ovaj zakonski nacrt to ne predviđa. Ovim izmjenama također će se nesolventna i prezaduženim poduzetnicima omogućiti da se iskoristi potpuni otpust duga nakon razumnog razdoblja čime im se omogućuje nastavak poslovanja. Provedba navedenih mjera u reformskom području pravosuđa rezultirat će poboljšanjem trenutačnog negativnog stava prema stečajnom postupku kao postupku koji je prvenstveno usmjeren na likvidaciju imovine dužnika od strane domaćih stranaka, ali i međunarodnih investitora čime bi se ujedno i poboljšali opće poslovno okruženje i poslovni običaji. Cilj je poticanje održivih poduzetnika na restrukturiranje u ranijoj fazi kako bi se spriječila nesolventnost i nastavilo poslovanje. Potrebne promjene zakonodavstva propisati rješenje kojima će se uravnotežiti postojeći sustav predstečajnog i stečajnog postupka, te ga dodatno unaprijediti uvažavajući sve potrebno da se stečajni i predstečajni postupak provodi brzo, učinkovito i ekonomično, te da se održivo poduzeće i poduzetnici u financijskim poteškoćama imaju pristup učinkovitim nacionalnim okvirima za prvenstveno restrukturiranje koje im omogućava nastavak rada. Dugotrajnost stečenih postupaka jedan od problema koji je stalno prisutan od stupanja na snagu Stečajnog zakona. Vezano za dugotrajnost stečajnih postupaka, dugotrajnost ostalih vrsta sudskih postupaka koje proizlazi iz otvorenog stečajnog postupka također je jedan od značajnih problema koji je od utjecaja na neriješene odnose sa stečajnim dužnikom. Premda je doing business izvješće Svjetske banke ukinuto ono je i dalje relevantno. Jedan od najvećih strukturalnih problema poslovne klime je dugotrajni stečajni postupak. Nas kao liberale zanima koliko najviše i koliko u prosjeku traje stečajni postupak i koliko će se skratiti vremenski okvir u odnosu na prethodne godine i šta se konkretno mijenja ovim zakonom kako bi Trgovački sudovi ubrzali, odnosno kako bi se postupci u većini slučajeva uključujući i u Zagrebu trajali ne više od godinu dana. U svakom slučaju mi kao liberali pozdravljamo ove promjene koje doprinose ipak poticaju gospodarske aktivnosti i održavanju poslovnih aktivnosti stečajnih poduzeća koji se nalaze u velikim problemima.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajnici. Pred nama je u objedinjenoj raspravi u prvom čitanju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača. Nekako i u raspravi idemo od početka. Mi živimo već dvije godine u doba jedne pandemije bolesti covid-19 koja je izazvana virusom SARS cov-2 gdje sve neke stvari koje bi možda tekle drugačije, mirnije i jednostavnije su značajno potencirane i značajno je bila eskalacija, tako da je i jedan od razloga zašto su i direktive EU, a zašto ste se odlučili za izmjenu ova dva zakona iz jednostavnog razloga što su sve stvari potencirane, pa su tako potencirana i ova problematika. Jedan aspekt je način na koji nam je zakon pripremljen, drugo je forma i treći je sadržaj. Bilo bi izuzetno dobro da za drugo čitanje, a to možemo napraviti i to koristim ovu plenarnu sjednicu nekako da ostane u zapisniku da malo pojačate svoj obrazloženje s mesom. Što hoću reći? Malo s podacima. Hajdemo malo vidjeti koliko je to u posljednje dvije, tri godine kod nas, koliki su vam rokovi u kojem se nešto ide u stečaj, koliko je bilo stečaja, koliko su dovršeni. Ja sam pitala na Odboru za zakonodavstvo resornog ministra koliko mi imamo stečajnih upravitelja, koliko očekujemo da će ih biti, sad ih imate i dvije kategorije jedni koji su ono bazično godinu dana i sve ostalo, a drugi koji moraju imati 7 godina staža i 2 iskustva.

Svi zajedno pretpostavljam hoćemo da bude brže, da bude uspješnije, da bude transparentnije podaci. Vjerojatno i oni koji su stečajni upravitelji ne žele da se njihova imena i prezimena samo u nekom negativnom kontekstu povlače kroz medije, nego da vidimo i sve druge stvari. Dakle, ja vas molim između prvog i drugog čitanja je moguće to napraviti, odnosno dodati malo nekakvih podataka kojima ministarstvo sigurno barata, da uopće vidimo što se to kod nas dešava. Mi ove podatke koje imamo vi ste se referirali i rekli da na razini EU je podatak da otprilike polovina poduzetnika postoji kraće od 5 godina, otprilike, svake godine njih 200 tisuća diljem EU suočava se sa nesolventnošću i kao rezultat tog milijuna ljudi ostaju bez posla. Dakle, koje su specifičnosti do sad bile u Hrvatskoj i s čim se susrećete i koje modele imate da to bude brže, propulzivnije, transparentnije, otvorenije. Mi imamo dio poduzetnika, odnosno dio koji su otvorili firme, firme, probali su nešto učiniti i vrlo brzo svjesni toga da to ne ide dalje su se odlučili za nekakav drugi model i to je jedna grupa. Druga grupa je onih poduzetnika koje smo imali prilike susretati, koji, kad jedna firma ode u stečaj, otvaraju drugu, treću ili četvrtu i ovim Zakonom ste dali prijedlog odnosno način na koji se to prati i o kom se vodi računa i treća grupa je onaj jedan dugi proces, dugi postupak iz kojih ljudi ostaju bez posla i imaju brdo problema s kojima se dalje susreću. Dakle, ja nekako mislim i mi u Klubu Centra i GLAS-a mislimo da svaka izmjena i dopuna zakona mora činiti korak naprijed. Cijenimo da se i ovdje učinilo određeni korak naprijed, dakle onom dijelu gdje je, gdje su direktive EU ukazale na problem, na problematiku koju treba rješavati. Tu uvijek treba razlikovati onaj dio problematike koji je vezan uz direktivu, odnosno onaj dio problematike koji je baš vezan sa našim, sa našim sustavom. Znate, svaka, ja sam inače, apsolutno podržavam i opciju i varijantu i mislim da je za Hrvatsku izuzetno dobro da je članica EU, ali uvijek mislim da kad gledamo određene direktive i kad ih ugrađujemo u svoje zakonodavstvo da tu trebamo voditi računa i o našim određenim specifičnostima. Ovdje je dosta važno da bih uopće ovi zakoni jednog dana mogli funkcionirati, dosta važno je naglasak na praćenje podataka. Ja se sjećam jednog, jedne predizborne kampanje gdje smo govorili o digitalizaciji, odnosno svi smo govorili o digitalizaciji, a neki na određeni način, ovo doba, i zaista se cijelo vrijeme, nekako imam potrebu i referirati na temu koju, gdje živimo zajedno sa Covidom gdje su neke stvari zaista pojačane i pojačala se ta potreba da vi iz svog vlastitog doma možete rješavati neke stvari, ali ne samo to, dakle kontinuirano dio ljudi radi od doma i dio, kad radite od doma, vama svi alati digitalnog svijeta koji su omogućeni, trebaju biti na raspolaganju. Kad je riječ o ovom drugom prijedlogu zakona, odnosno kad je riječ o stečaju potrošača, tu se dosta ovaj, načina funkcioniranja i funkcioniranje putem e-Spisa dakle i tu bi bilo dobro znati, nekakvih podataka, koliko, kako to funkcionira, što vam hoću reći? Kad dobijemo obrazloženje jednog zakona, onda bi se uvijek trebalo vidjeti koji su to neke specifičnosti, koje su specifičnosti kod nas. Inače, sad ću se još referirati nešto malo vezano uz stečajne upravitelje. Stečajni upravitelji kod nas uvijek dobiju na važnosti kada nešto netko krivo odradi, kada se nekog može za nešto krivo otpužiti, kada su to naslovnice medije pune svega toga i onda se svi onako to sa čuđenjem kažemo, vidi, što se je sad napravilo. Uvijek se trebamo pitati zašto je to tako odnosno trebamo se pitati koliko iza tih stečajnih upravitelja koji su dobili naslovnice ima onih koji pristojno, odgovorno, savjesno, korektno odrađuju svoj posao, tako da bi bilo dobro i te podatke imati i te podatke znati. Ono što mene zanima, zanima me možda odgovor do drugog čitanja, dakle podijeljeni su, više nemate onu a i b skupinu nego su podijeljene, ona druga skupina, moraju imati 7 godina iskustva i 2 predmeta koja su uspješno završila. Zanima me temeljem čeg je baš došlo do 7 godina, to su uvijek ona nekakva zanimljiva pitanja, zašto nije 5 ili nešto, ja pretpostavljam da postoji nekakvo iskustvo iz svega toga. Već je kolegica prije mene govorila o tome da su pravne ili ekonomske struke, ja pretpostavljam da to dolazi iz podataka da vidimo šta su danas stečajni upravitelji, ali ono što ja volim govoriti s ove govornice i to ću koristiti i ovaj put, tema edukacije. Mi svi dakle, svatko se educira, završi svoju srednju naobrazbu, neki završe fakultet, ide dalje, do doktorata ili već što se čovjek odluči, ali je važno educirati se cijelo vrijeme. Educirati se cijeli život i sigurna sam da ta edukacija mora biti kontinuirana i kontinuirano, to je ono što nas je i EU naučila, da rezultat edukacije u konačnici morate imate i neku potvrdu, neki certifikat.

Neću reći da to ne vrijedi, ali ako želimo raditi određene iskorake naprijed, a ja uvijek nastojim u svim zakonima gledati smisao, što smo .../nerazumljivo/... zašto to radimo, da li tu izmjenu i dopunu zakona radi neko ministarstvo ili nešto zato što eto, sad mu je to na redu ili već dugo je ili eto, možda da ima više izmjena i dopuna od nekog drugog ministarstva. Ja mislim da razlog u bilo kojem ministarstvu leži u nekoliko činjenica. Jedna od činjenica da, naravno, pratite trendove koji su u Europi, koji se čitaju kroz EU direktive i gdje imate i obvezu nekakvog usklađivanja. Ali meni nije to samo činjenica. Meni je činjenica da se prati, da se vidi u čemu je problem i da se proba onda kroz izmjenu i dopunu zakona riješiti taj problem koji je specifičan kod nas. Ako je kod nas, ono što ste vi prepoznali kao problem, problem dugotrajnost postupka, problem nedovoljnog, nedovoljnih informacija, problem radnika koji ostaju nakon što je stečaj u jednoj nezavidnoj situaciji, problem nedovoljne edukacije, problem malog, velikog, srednjeg broja onih stečajnih upravitelja onda to kroz izmjenu i dopunu zakona treba dati odgovore na ta pitanja.

Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani predstavnici ministarstva. Dakle, malo ću krenuti drugačije u svoju raspravu s obzirom da u samim obrazloženjima ovih točaka je između ostalog i navedeno da je jedan od ciljeva i svrhe ovoga je da se olakša poslovanje i da se lakše rješavaju neke stvari koje je između ostalog donijela i covid pandemija. E tu bih sad napravio mali zaokret i naglasio da bi onda osobno puno više volio da smo krenuli sa raspravama i o potrebi za strukturnim reformama našeg gospodarstva. Neke je donijela corona, na neke se sad još nakačila inflacija, neke strukturne probleme u gospodarstvu imamo već 20 i 30 godina jer nismo do kraja napravili swich u svojem društvenom i ekonomskom uređenju. Ali mogu se malo našaliti, možda je ovo ono što je trebalo za početak jednog clean starta i raščišćavanja nekih odnosa, pa onda nakon toga će na red daj bože doći i rasprava o tome koje su to prave strukturne reforme koje su potrebne našem gospodarstvu, a ne da baš počinjemo sa stvaranjima uvjeta za čišćenje sustava i čišćenje ekonomije. Kad pričamo o tome što su do sada stečeni zakoni donijeli Republici Hrvatskoj, pa i predstečajne nagodbe moramo si priznati da oni ni kod građana koji to gledaju sa strane, ni kod vjerovnika, poglavito kod radnika koji su se nalazili u tim stečajnim procesima nisu baš bili zakoni koji su donosili jako puno pozitivnih emocija i da nakon toga nije baš da je ostajalo slatkog i ugodnog okusa u ustima. O.k. Složit ćemo se svi da čim pričamo o stečaju ili onim famoznim predstečajnim nagodbama da to nije nešto što je ugodno i da sigurno da postoje određeni problemi kod kojih onda nema pozitivnih i lijepih emocija, nego doslovce dolazi do toga da netko spašava život i privatnu egzistenciju, netko pokušava spasiti firmu koju vodi, a netko pokušava spasiti svoju firmu kroz naplatu dugova. Ali si isto tako moramo priznati da svi ti hrvatski modeli, sve to što smo imali u našim stečajnim zakonima i predstečajnim nagodbama je puno puta na žalost bio put u stvaranje nekih novih nepravdi i u to da jednostavno se nekome omogući da se bogati ili sklanja na stranu sredstva koja mu je stavio na raspolaganje netko drugi ili da jednostavno jako dobro živi, a da ne mora uopće plaćati radnike. Takvih primjera u ovih 30 godina Republike Hrvatske ima jako, jako puno i jedan je od ključnih razloga zašto jednostavno ovaj zakon kod ljudi ne budi ne pozitivne emocije, nego ne budi vjeru da kad pričamo o samom stečaju da to je nešto što se može u ekonomiji puno puta iskoristiti i za nešto što može na kraju biti jako dobro i može preokrenuti određeni trend i pomoći i radnicima i samim drugim vjerovnicima. Naravno da su tome doprinijele i afere kojih smo se nagledali u ovih desetljeća, afere koje su se ticale stečajnih upravitelja jer moramo si priznati da smo imali puno stečajnih upravitelja koji su svoj posao radili jako pošteno, jako časno u skladu sa našim zakonima kakvi god oni bili u nekim fazama svojeg životnog puta ali da smo imali nekih stečajnih upravitelja koji su doprinijeli tome da se uvukla među ljude ona mantra da imamo u Hrvatskoj između ostalog i stečajnu mafiju koja sve te stečajeve nije iskorištavala na način da pomogne radnicima, da pomogne vjerovnicima, da vidi što se to može spasiti u ekonomskom sustavu, nego jednostavno su iskoristili stečajeve za osobno bogaćenje i namirenje svojih prijatelja, poznanika, partnera, da sad ne upotrebljavam i neke teže riječi. I kad to sve zbrojimo i oduzmemo sigurno je da ne krećemo i sve ovo u nekom preoptimističnom i preturbo pozitivnom tonu, jer da bi se sve te krive rijeke okrenule i da bi se počela vraćati vjera u taj instrument moramo biti svjesni da svi zajedno puno toga moramo promijeniti, puno toga moramo popeglati i puno toga u narednim godinama moramo jednostavno raditi drugačije. Da se zna da je taj stečajni zakon model gdje se može spasiti i revitalizirati određena djelatnost, ali da s druge strane može biti i određeni alati i jamstva ako je to nemoguće da će zaštititi primarno radnike, nakon toga vjerovnike a ne ono što smo gledali u puno dosadašnjih situacija i modela. Ovaj zakon je s jednim dijelom usklađenje sa europskim direktivama. S druge strane imamo nekoliko koraka gdje poduzimamo određene radnje da bi se neka uska grla ipak razmaknula i da ih ne bismo više imali na taj način. Nadamo se da ćemo u narednoj raspravi i kad će biti mogućnost podnošenja amandmana dići raspravu i na nivo da utvrdimo koliki je to razumni rok za provođenje stečaja, jer tu imamo određenih upitnika, imamo određenih komentara na koji način dolazi do naplate kad dođemo do četvrte dražbe i još nekoliko začkuljica koje jesmo našli i smatramo da se mogu u samom zakonskom rješenju napraviti bolje i da jednostavno ova izmjena bude jedan od onih posljednjih koraka, da konačno stečeni zakon kao takav funkcionira na pravedan i adekvatan način. Stečaj potrošača koji je danas pred nama isto tako da bismo uopće o njemu raspravljali osim ovog dijela, da se isto tako neke stvari poboljšavaju, da ćemo na neke stvari ukazivati u svojim raspravama, da dolazi do usklađenja sa europskim direktivama. Prije toga bismo trebali podvući liniju i reći da li taj zakon kao takav je ikada zaživio. Moj osobni stav je dok imamo stotine tisuća, 200 000 blokiranih sugrađanki i sugrađana u našoj zemlji, dok i same analize pokazuju da je korištenost, iskorištavanje tog zakona bilo vrlo malo je da si moramo priznati da sam Zakon o stečaju potrošača nikada do kraja nije ni zaživio među našim sugrađankama i sugrađanima i jednostavno se nadamo da ovo usklađenje, neke naše buduće rasprave i prijedlozi i sam krajnji prijedlog koji smo danas spremni podržati, kao i same izmjene Stečajnog zakona može doprinijeti tome da i taj zakon krene u boljem, kvalitetnijem i adekvatnijem smjeru.

Dakle danas je pred nama Zakon o stečajnom postupku u prvom čitanju. Inače, ovaj Zakon se usklađuje s EU direktivom iz 2017. g., a koja se odnosi na restrukturiranje i nesolventnost, kao i izmjenama te direktive iz 2019. g. koja bi imala za cilj jačanje nacionalnog stečajnog okvira. Dakle, kako da vam vjerujemo, Vladi, da ima ozbiljnu namjeru nešto napraviti ako vam je trebalo 3 godine samo da prepišete ono što vam je Europa poslala i to ste nažalost prepisali loše jer ovaj Zakon nije dobio podršku, prije svega, stručne javnosti, a na svojim leđima pendrek ovog Zakona će osjetiti posebno građani i mali poduzetnici, kao i radnici, koje ste opet zanemarili i koje su opet, naravno, ovim prijedlogom nezaštićeni, barem u provedbi. Oni su oni koji uvijek izvuku deblji kraj. Kad je u pitanju stečaj građana dakle, stečaj potrošača, osim što se rok dobrog ponašanja smanjuje s dosadašnjih 5 na 3 godine, za njih zapravo tek počinje neizvjesnost jer se njihova sudbina prebacuje na općinske sudove na kojima nažalost u cjelini jednostavno nema dovoljno prakse oko stečaja, tj. kad su insolvencijski postupci u pitanju. Vrlo dobro znate, ministra ovdje nema, krivo sam i vidio, da su potrebne godine iskustva, dakle, predstavnici ministarstva, da netko postane dobar sudac u stečajnom pravu zato jer je to pitanje izuzetno kompleksno, ono obuhvaća ispreplitanje i materijalnog i procesnog prava i traži uporište u brojnim drugim zakonima, poput, primjerice, Zakona o obveznim odnosima. Time, ovim prijedlogom postupak stečaja za građane, dakle potrošačkog stečaja zapravo postaje velik eksperiment, a ova Vlada nas je naučila da njihove skupe eksperimente plaćaju upravo građani. Pogledajte samo eksperimentiranje ministra Horvata oko obnove, više od godinu dana od potresa na Baniji bez ijedne obnovljene kuće. 2 godine od potresa u Zagrebu, sa samo jednom obnovljenom zgradom i to onom premijerovog prijatelja Frke Petešića. Drugo važno pitanje koje se otvara kada je ovaj Zakon u pitanju je pitanje malih i srednjih poduzetnika. Dakle kad su oni u pitanju, Hrvatska nije odlučila slijediti prakse i to najnaprijednijih europskih zemalja, pa tako ni u ovom dijelu nema jednostavno definirane posebne postupke, već će kako kaže zakon i to čl. 52 i novi st. 5, prilikom osnivanja tih skupina, sud voditi posebnu brigu o zaštiti ranjivih vjerovnika poput malih dobavljača. Dakle, prvo je pitanje što su to ranjivi vjerovnici. Što su to mali dobavljači u zakonskoj definiciji, a onda i u duhu primjene zakona i što znači da će sud voditi posebnu brigu. Dakle, to na nijedan način nije obuhvaćeno ovim prijedlogom zakona. Time zapravo priznajete da u provedbi jednostavno niste pripremili korake za implementaciju istog. Dakle, ništa. Inače, najčešće mali vjerovnici su i najranjiviji jer nemaju u okviru svog poslovanja ni pravnu službu, oni obično često ne mogu ni promptno reagirati kada se dođe u proces predstečaja ili stečaja i zbog toga su često zadnji u redu naplate, obično kad više nema imovine. Gospodarstva Italije, Njemačke, Francuske, dakle najrazvijenijih europskih zemalja počivaju upravo na SMI-ovima i na malim i srednjim poduzetnicima koji su temelj zapravo rezistentnosti njihovih gospodarstava, a ovim Zakonom, oni su opet na neki način preskočeni i zaobiđeni s time da su jednostavno potpali pod kategoriju svih. Još jedan veliki problem, dakle treći koji navodim u ovom Zakonu odnosni se na međunarodne subjekte.

Dakle strane investicije u Hrvatskoj padaju, to se izuzetno vidi, one padaju iz godine u godinu i dok Hrvatska muku muči kako da poveća svoj BDP, dok Hrvatska muku muči kako zapravo prestanemo biti najsiromašnija članica EU, što sada jesmo, de facto osim Bugarske, vi šaljete iz Vlade poruku jednostavno, strani investitori nam nisu važni, zaštita stranih investitora jednostavno nije važna. Sam Zakon je npr. pun drugih nelogičnosti, poput primjerice, novog čl. 7a st. 2, a to je da će Ministarstvo financija, Porezna uprava i revizori su dužni upozoriti dužnika na negativni razvoj u njegovom plaćanju koji su uočili u okviru obavljanja njihove djelatnosti. Dakle Porezna uprava, kao prvo, ne raspolaže podacima na temelju kojih bi mogla upozoriti dužnika na negativni razvoj u njegovom plaćanju. To je prva činjenica. Druga, ovaj prijedlog bi zahtijevao i nove administrativne troškove, nova izvješća, novo administrativno opterećenje i novi trošak za sve poduzetnike i nove prilagodbe npr. računovodstvenih softvera i za poduzetnike, ali i za Poreznu upravu odnosno za državni proračun, što nigdje nije ni predviđeno, koliko sam shvatio ni iz uvodnog obrazloženja. Dakle, reviziji treba reći da ne podliježu mikro i mali poduzetnici sukladno Zakonu o računovodstvu, čl. 20, mikropoduzetnika je 124 348, od ukupnog broja od 139 000 poduzetnika u 2020. g., dakle skoro 90%, malih je 9,1%, srednjih 1,2%, a velikih 0,3%, odnosno točnije, 391. Prema ovome, revizori nemaju zapravo uvid u poslovanje 98,6% društva. Pa zašto ste onda stavili? Pa zašto ste, pobogu, to stavili, meni to nije jasno. Dakle vi .../nerazumljivo/..., znači vi akceptirate da u samom zakonu već nećete poštovani zakon. Nadalje, prisutna je ogromna neusklađenost stečajnog plana i predstečajnog postupka, te stručna javnost ima brojne primjedbe na položaj razlučnih vjerovnika. Ovo pitanje je toliko kompleksno da bi samo o njemu mogli potrošiti cijeli dan i pitanje je da li se to može popraviti do drugog čitanja. Dakle, ono što je opća konstatacija i opći dojam da je zakon nedovoljno dobro pripremljen i da kasnite jedno tri godine sa samom implementacijom istog. Inače kada je u pitanju ovaj zakon koji danas predstavljate onda treba podsjetiti na jednu činjenicu. Upravo ovaj Zakon o stečajnom postupku je bio grubo prekršen kad se prije pet godina donosio lex Agrokor, zakon koji je išao protiv duha i prakse insolvencijskog prava i koji je omogućio prijateljima premijera Plenkovića da iz grupe Borg, da iz grupe Borg izvuku novac iz Agrokora i da se obogate. On je došao na čelo te kompanije posrnule i zajedno sa privremenim vjerovničkim vijećem kojeg je sam imenovao zapravo odlučivao sam o statusu tražbina. Na taj način vjerovnici su bili diskriminirani. Neki iz kompanije nisu mogli izvući ništa, dok su neki iz kompanije izvukli sve. To je bila istina o lex Agrokoru i uvijek je dobar trenutak da se govori o tome i da se upozori na grubo kršenje tog zakona i na najveću korupcijsku aferu u povijesti naše zemlje lex Agrokor. Da rezimiram, ovaj zakon izgleda kao puko prepisivanje bez razumijevanja i to europske direktive i to bez ikakve pripreme kako će se on implementirati u praksi. Opet su građani i mali poduzetnici, dakle najranjiviji u našem društvu dio jednog eksperimenta i prepušteni zapravo na milost i nemilost krizi koja se očito valja iza brda poglavito i zbog toga jer i u samom objašnjenju ovog zakona stoji da se on donosi upravo zbog posljedica krize, dakle stečajeva koji će uslijediti zbog posljedica pandemije covidom 19. Na ovaj način se zapravo priznaje ono što ste vi već i akceptirali i napisali kao Vlada u proračunu, a to je da niste osigurali praktički ove godine ni lipe za pomoć gospodarstvu od covida 19 i to je istina. Dakle, na taj način vi samo potvrđujete da će u ovoj godini se Hrvatska priprema za stečajeve, jer očito kriza kuca na vrata. Europske brojne zemlje se pripremaju za tu krizu, grade određene mjere kako bi spriječili inflacijski udar, kako bi spriječili rast kamatnih stopa, jer kamatne stope na žalost zbog inflacije će nužno rasti, to je ekonomska posljedica jednostavno te premije na rizik kod poslovnih banaka i to je nešto što se događa svugdje osim u Hrvatskoj. Što za to vrijeme radi hrvatska Vlada? Vlada očito priprema građane i poduzetnike za stečajeve, jer ova troma Vlada jedino zna i što može raditi je smiriti posljedice umjesto da prevenira krizu. Zašto? Pa jednostavno, zato jer nikakvog plana i nikakve ideje nemaju. Gospođa Katarina Peović govorit će u ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte.

Da, kad čujemo izraz Stečajni zakon vjerujem da mnogi nemaju dobar osjećaj, pogotovo ako se sjetimo Zakon o predstečajnim nagodbama kojim su gašena radnička prava, zatirani kolektivni ugovori koji je napisan na način da se tajkunima i velikim firmama oprašta milijunske dugove kao što je recimo taxi Cameo, Kerumu dok su radnici ostajali na ulici a zakon je Pravni fakultet proglasio koruptivnim. Znači kad čujemo Stečajni zakon mnogi nemaju dobre emocije, tu se mogu složiti sa prethodnim ocjenama. Stečajni zakon prvo bi trebalo reći nešto o ovom uvodu i opravdanju zašto se donose ove izmjene. Kaže se zbog potrebe učinkovitijeg rješenja problema nesolventnosti poslovnih subjekata, ubrzanog propadanja koji se tumači kao nekakva nužnost pogotovo uzrokovana kako se ovdje kaže covid 19 virusom, odnosno SARS COVID-19 virusom i epidemijom bolesti. Također se tvrdi da je nesolventnost životna činjenica, citiram: „u svijetu dinamičnog i modernog gospodarstva“, te se navodi činjenica da otprilike polovina poduzetnika posluje kraće od pet godina te da se otprilike svake godine njih gotovo 200 000 diljem EU suočava sa nesolventnosti i kao rezultat toga milijuni ljudi ostaju bez posla. Da, imate čak jedno istraživanje Državnog zavoda za statistiku koje je pratilo firme, znači tvrtke u periodu 2015., 2019. godine i to koliko su one uopće dugo preživjele i koliko ostanu dugo solventne. Dakle, imate podatak da 51% tvrtki nije preživjelo 5 godina. 43% nije preživjelo 4 godine, 37 tri godine, 29 dvije godine, a 16 niti jednu godinu s tim da će se to čak pokvariti, znači ta statistika kasnije. Znači nakon 2019. čak 22% ne preživi jednu godinu. Znači od 14000 otvorenih poduzeća 2015. godine 7000 ih je zatvoreno, ugašeno 2019. godine. Tu treba također uzeti u obzir da su velike tvrtke, veliki broj poduzeća zapravo nisu formalno ugašena, ali nemaju nikakvu poslovnu aktivnost i to će posebno bit zanimljivo danas tzv. zombi firme kojih je sve više pogotovo upravo na, znači tu covid krizu i donacije koje održavaju te firme živima. Tako je Europski odbor za sistemske rizike upozorio kako postoji realna opasnost u cijeloj Europi od tsunamija korporativnih bankrota. Cijeli niz kompanija održao se na životu tijekom pandemije zahvaljujući znači fiskalnim i monetarnim stimulansima bez presedana u suvremenoj povijesti ali ti stimulansi ne mogu trajati do vijeka. Stečajevi su zapravo u Europi bili na abnormalno niskoj razini u prošloj i ovoj godini, a s normalizacijom života oni koji su prije smatrani insolventnima opet će biti proglašavani nesposobnima za nastavak poslovanja.

Možemo reći još da na pozadini historijski niskih kamatnih stopa još od prošle krize, dakle u uvjetima pogodnim za zaduživanje posljednjih se desetak godina odvijao rast privatnog duga, odnosno rast zaduženosti nefinancijskih poduzeća. No, ono što je specifično za ovu krizu jesu dodatni programi spašavanja i pomoći privatnom sektoru koji dovode posebno, znači do tih zombi kompanija koji će kad jednom ta pomoć izostane kolabirati. Također ako gledamo pokazatelje za spomenuti period apsolutni broj aktivnih poduzeća raste, ali raste udio poduzeća koja propadaju u prvoj godini kod nas sad govorim. No treba se osvrnuti, dakle na taj ton obrazloženja ovih izmjena gdje se takva dinamika tumači kao neka logična i opravdana karakteristika sustava. No prvo valja reći da neće svi jednako biti pogođenim tim procesima, neće svi podnijeti jednako taj teret krize i to prema osi centra Europe periferij Europe, gdje znamo da će periferija Europe lošije proći. Ljudi na periferiji će lošije podnijeti teret te krize, a tako i u samoj znači Republici Hrvatskoj, oni koji žive od svoga rada pokušavaju živjeti od svoga rada sigurno će podnijeti veći teret. I drugo, znači nije riječ o nekom šoku eksternom šoku zbog kojeg je ekonomija izbačena iz ravnoteže već su neravnoteža, nejednakost i neprincipijelna raspodjela rizika i dobiti ključna obilježja financijaliziranog kapitalizma u kojem živimo. Zato znači kako neki i predviđaju i zašto ovo obrazloženje zapravo nedostatno, znači bez obzira na to kakva će kriza biti u punoj snazi i trajanju a u ovom trenutku nije moguće predvidjeti ona sigurno nije svodiva na vanjski šok kojeg je ekonomija, zbog kojeg je ekonomija izbačena iz ravnoteže. Znači oni upravo ti nepovoljni pokazatelji jesu ključna obilježja, znači tog financijaliziranog kapitalizma i to će odrediti sadržaj krize kako danas tako i prije 10 godina. Nije riječ o nekoj eksternoj situaciji. Dakle, zadaća ovog zakona trebala bi biti mimo ovog nedostatnog objašnjenja u uvodu zaštititi one najranjivije znači u slučajevima stečaja. Znači što se tiče konkretno zakona trebalo je reći da on jest djelomično poboljšanje i to isključivo zahvaljujući implementaciji te već spomenute direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama, te mjerama za povećanje učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje nesolventnosti i otpust duga. Ali treba reći da se u toj direktivi nameće veće uključivanje radnika, obavješćivanje radnika ali i sudjelovanje radnika u procesu restrukturiranja i stečaja poduzeća. Tako članak 10. te direktive kaže da bi trebalo osigurati odgovarajuće sudjelovanje predstavnika radnika kako je predviđeno pravom Unije i nacionalnim pravom. Možemo reći to je načelan stav, može se implementirati na više načina. No, bitno je da u procesu restrukturiranja i u slučajevima stečaja radnici budu više uključeni. Članak 23. te direktive kaže kako bi se povećala potpora radnika i njihovih predstavnika države članice trebale bi osigurati da se predstavnicima radnika osigura pristup relevantnim i ažuriranim informacijama o dostupnostima alata za rano upozoravanje, te također bi trebale moći pružiti potporu predstavnicima radnika pri procjeni ekonomske situacije dužnika. Ako se sjetimo svih slučajeva nedavnih stečaja u Hrvatskoj, a imamo iskustva bogata od više od znači dva, znači tri desetljeća takvih situacija onda vas samo mogu podsjetiti one situacije nedavne, znači radnica Orljave koje čekaju ministra Horvata na Markovom trgu, jedan simboličan moment da bi im on dao informacije o stečaju, o njihovim pravima i o daljnjem procesu razgovora sa partnerima, navodnim partnerima koji će dokapitalizirati firmu da bi se zapravo ministar Horvat eto tako šeretski obratio radnicama, obećao da će doći do pomaka, a nakon naravno par mjeseci evo kao što svi ovdje vidimo nikakvih pomaka nije se desilo. Zato su Uljanikovci ministra Horvata i zvali ministar idući tjedan jer mu je na svako pitanje odgovor bio više ćemo znati idući tjedan sve dok ništa više nismo trebali znati, a stečaj je završio kako je završio. Znači ključno je da se u znači procesu naplate dugova ako ne i ranije uključe radnici i da imaju veće mogućnosti naplate svojih potraživanja. Sjećamo se svi slučaja Roberta Ježića u slučaju DINA-e i DIOKI-a gdje se opteretilo sve nekretnine u poduzeću razlučnim pravima kod banaka pa ti vlasnici unaprijed onemogućuju radnike da se naplate od imovine ako nastupi stečaj. Stoga ćemo mi predložiti mijenjanje članka 254. stavka 2. i 3. koji bi omogućio da se poveća opseg sredstava

Pred nama su izmjene Stečajnog zakona i Zakona o stečaju potrošača. Kada zapravo samo spomenemo riječ „stečaj“ ona doista izaziva vrlo negativne emocije i zaista nekakva naša saznanja i percepcije vezane za stečaj su uglavnom da se tu radi o propasti trgovačkog društva, o propasti poduzetnika, da se tu radi o gubitku radnih mjesta, da se tu radi o različitim prevarama, pa čak i od strane sudionika, pa i sudaca, stečajnih upravitelja o čemu zapravo sve imamo činjenice koje se događaju u prostoru i koje zapravo su nepobitne. Međutim, s druge strane ako bismo pogledali praksu koja je u Hrvatskoj zadnjih dvadesetak i više godina vezano za stečaj ja bih rekao da je najveći problem i temeljni problem stečaja zapravo njegovo kasno otvaranje. Jer u pravilu se stečajevi do sada otvaraju onda kada više nema imovine u trgovačkom društvu, onda kada su dugovi toliko nabujali da ono što je preostalo od imovine nikako ne može zapravo pokriti sve te dugove. Tako da kada bismo pogledali stečaj kao instrument poslovne politike on čak i nudi određene zapravo potencijale, određena rješenja koja bi mogla firmi koja se nalazi u poteškoćama, koja bi mogla zapravo itekako pomoći samo uz uvjet da je taj stečaj otvoren na vrijeme. Takav jedan primjer imamo, velika firma Pevec. Tu se radilo zapravo o jednom stečaju trgovačkog društva gdje imovina još uvijek je bila veća od potraživanja koja su zapravo bila u odnosu na to trgovačko društvo. I danas vidimo da to trgovačko društvo ono je prošlo kroz stečaj, ono je izašlo iz stečaja i danas zapravo vrlo korektno i dobro radi. Sve ovo ostalo zapravo puno je mogućnosti bilo i puno je na koncu na terenu toga i napravljeno vezano za razno razne makinacije i špekulacije. Neki su se znali ponašati na način da izvuku imovinu iz jednog trgovačkog društva, presele na nekoliko drugih gdje su osnivači bili neki drugi od matičnoga i s te strane zapravo došlo se, u stečaj se gurnulo nešto što je bilo prazno, nešto što nije imalo imovine tako da je stečaj bio samo paravan za tako nešto. I stoga dobro bi bilo zapravo da su opremljeni i PNUSKOK i USKOK i sva ta tijela da zapravo sankcioniraju takva ponašanja. Mi evo kao društvo gradimo zapravo jedan normativni okvir i ovaj Zakon o stečaju je iz 2015. godine i ja bih rekao da izmjene ovog sad zakona idu u dobrom smjeru i da te izmjene pružaju jedan normativni okvir da stečaj bude kod nas i ispune se oni ciljevi a to je kada je društvo ili poduzetnik u nekakvom problemu, da mu instrumenti koje stečaj nudi, nemojmo zaboraviti ima tu važnih instrumenata. Znači ako se pokrene postupak stečaja trgovačko društvo je u mogućnosti tada raskinuti ugovore koji su štetni i dolazi do prekida parnica, dolazi do prekida ovršnih postupaka. To su sve zapravo instrumenti koji poduzetniku daju do zraka da dođe. Ja bih to usporedio kao kad se penjete na nekakvu točku, pa zapravo više ste ostali bez zraka. I onda malo stanete i zaobiđete i dođete opet i vratite se na istu rutu kojom ste išli ako bi se stečaju tako pristupilo. Ako se pristupa na način idem izvući iz društva šta god mogu pa ću to raširiti po drugim društvima, e tada zapravo svi stradaju – stradaju vjerovnici, stradaju radnici i nitko u konačnici od toga ne dobije ništa i tu zapravo treba osnažiti državna tijela kao što je USKOR, PNUSKOK i svi ostali koji te stvari trebaju apsolutno sankcionirati i te stvari trebaju ući u ovo. Izmjene ovog zakona što moram posebno naglasiti mislim da je dobro, ima jedna važna točka a to su stečajni upravitelji. Stečajni upravitelji su ti zapravo koji su centar stečajnog postupka, oni operativno rade. Oni zapravo gledaju sve što se tu dešava i provode. I u ovom Stečajnom zakonu vidimo da se inzistira na njihovoj stručnosti, jer mislim da je to dobro rješenje koje traži u principu da oni budu pripremani za taj ispit od strane Ministarstva pravosuđa i uprave, a s druge strane kad polože taj ispit tu priči nije kraj nego zapravo još godinu dana koliko zakon predviđa oni će prolaziti obuku po posebnom programu i tek nakon toga dolaze zapravo u samu konkretnu poziciju da određeni stečajni postupak vode. To je onaj koji je prošao malo tako da kažem više utakmica u nogama što se tiče određenog staža i što se tiče određene složenosti postupaka u kojima je on nastupao. To je svakako dobro i na tome treba inzistirati. U zakonu ne piše i ne mora ni pisati, ali treba edukaciju raditi i sa sucima, naprosto i sa sucima treba stalno edukaciju raditi, treba razmjenjivati njihova iskustva. Sada imamo izmjene i Zakona o stečaju potrošača.

To je Osijek i Rijeka. Sada zapravo izmjenama Zakona o sudovima se ukidaju te posebne specijalizacije i zato će bit potrebno na svim županijskim sudovima u Republici Hrvatskoj raširiti ta iskustva koja su ta dva suda koncentrirala. Također jako je važan nadzor nad radom i samog stečajnog upravitelja koji i po sadašnjim odredbama radi stečajni sudac, ali ovo je dobro došlo da i Ministarstvo pravosuđa će zapravo biti više uključeno u to i da će vršiti jedan tako da kažem nadzor na malo drugačiji način nego što to radi stečajni sudac. Jako je dobro nastaviti ovaj proces digitalizacije, proces digitalizacije znači u obliku elektroničke komunikacije sudova i stranaka. Na trgovačkim sudovima mi već imamo ne samo elektroničku komunikaciju među strankama, nego imamo i one rasprave na daljinu. Dakle, to je nešto što treba isto vidjeti gdje se ovdje može, gdje se ovdje može, gdje se može napraviti iskorak naprijed. Ovo što sam govorio na početku i što mislim da je temeljni zapravo, temeljni razlog loših stečajeva u Hrvatskoj je kasno vrijeme zapravo otvaranja stečaja zato mi se sviđaju ove odredbe za razliku od nekih kolega vezano za rano upozorivanje dužnika. To znači da netko dužnika obavijesti čekaj mi imamo evidenciju ti nisi platio to, nisi platio to upast ćeš u problem.

Također dužnosti direktora koje su ovdje navedene u zakonu, mislim da su jako dobre u takvim situacijama jer direktor mora voditi brigu zapravo o tome da trgovačko društvo može ispunjavati svoje obveze, da ne smije privilegirat neke vjerovnike, da ne smije znači ulaziti u neke aranžmane koji dovoditi do potpunog sloma trgovačkog društva. Također ono što bih htio do drugog čitanja da malo ovaj razmotrite i pogledate to su odredbe o razlučnom vjerovniku. Razlučno pravo je zapravo pravo koje je u pravilu i upisano kad se radi o nekretninama u nekim javnim evidencijama, to znači ja kao razlučni vjerovnik imam pravo se namiriti iz neke nekretnine. I to je dosada uvijek bio tako da kažem uvijek je bilo sveto pravo, sad ovdje vidim zapravo jednu odredbu koja govori da je moguće u stečajnom planu, znači da nema razlučnog prava s tim da se mora obrazložiti da to takav vjerovnik bude primjereno namiren. To je malo nejasno, to malo treba razbistriti i vidjeti zapravo šta, šta sa time napraviti. Tako da također isto jedna stvar je stečaj je kompliciran i dugotrajan jer iz stečaja se proizvede još razno raznih 10 parničnih postupaka i zapravo vi morate kad netko osporava neku tražbinu i sve to. Ovdje imate u Članku 24. kaže da ako za tražbinu postoji ovršna isprava jel to može biti ili pravomoćna presuda, to može biti i nekakva ovaj solemnizirana isprava, kaže se ako netko to osporava veli uputit će ga se u parnicu da dokaže osnovnost toga. Razmislite da to zapravo maknete. Ono što je pravomoćno presuđeno je presuđeno i sad to još netko da osporava mislim da to možda nije u redu. Razmislite o tome. Mi ćemo kao klub podržati ovaj zakon u prvom čitanju i vjerujem da će još bit bolji u drugom.

Zahvaljujem se. Pa evo počet ću zapravo sa jednim od problema koji vrlo često naše građane dovodi do samog uvjeta zapravo ispunjavanja uvjeta za stečaj, a to je pitanje rješavanja prezaduženosti prije nego nastupe takvi uvjeti i šta je ova država zapravo napravila za građane koji se nalaze u takvoj vrsti prezaduženosti i kakve mehanizme zaštite im je dala. Prisjetimo se da je do kraja 2021. godine bio rok da Ministarstvo financija i HNB pripreme putem radne skupine zakon koji bi regulirao agencije koje otkupljuju potraživanja naših građana i govorili smo o toj činjenici da su te agencije neregulirane ovdje zaista nebrojeno puta. Činjenica dakle da i otkupljivači utjerivači dugova djeluju kao obični d.o.o. bez ikakve regulative, bez potrebe da primjerice njihov temeljni kapital bude veći od 20.000 kuna kao što je to u običnom d.o.o. itd. U petak smo predali ovdje amandman na Zakon o zaštiti potrošača kojim bi se to pitanje jednom zauvijek reguliralo i to na način da prodaja potrošačkih dugova, potrošačkih, dakle onih koji su domeni dakle Zakona o zaštiti potrošača ne može biti moguća bez izričitog pristanka dužnika te da to bude jedna od metoda zaštite slabije strane u potrošačkim ugovorima pri tome smo i naglasili da takva klauzula pristanka ne može biti sastavni dio osnovnog ugovora nego da se može sklopiti najranije, najranije 60 dana prije nego takvo potraživanje bude prodano. Time smo htjeli opet spriječiti to da prodavatelji uvjetuju prodaju ili plasman primjerice financijskog proizvoda da, na način da unaprijed daš pristanak da ti se dug može prodati agenciji ili bilo kome drugome za naplatu potraživanja. U 2020. godini u izvješću pučke pravobraniteljice navedeno je da se u toj godini dakle 2020.-toj bilježi porast broja upita građana u vezi prijenosa potraživanja i postupanja agencija za naplatu kojima se uglavnom problematizirao prednosni red izvan sudske ovrhe koju provodi poslodavac putem odnosno FINA, osporava iznos dugovanja i ukazuje na vjerovnikovo učestalo pozivanje dužnika na plaćanje, odbijanje dužnikovih prijedloga u uvjetima i načinu daljnje otplate kredita, propuštanje novog vjerovnika da stupi u pravnu poziciju svog prednika odnosno ustupitelja te sumnju na provođenje dvostruke naplate. Dakle, sumnje na provođenje dvostruke naplate i primjere takvih slučajeva dobivaju sve naše institucije od same pučke pravobraniteljice do nas koji smo ovdje u saboru, ali isto tako i HNB-a i drugih, svi su dakle uvidjeli da postoji problem dvostruke naplate dugovanja. Međutim i dalje ovdje se nije ništa po tom pitanju poduzelo. Kada pogledamo dakle i samo to izvješće pučke pravobraniteljice govori o tome da usprkos izuzetno velikom broju osoba koje su bile blokirane i koje dakle su, nisu mogle podmirivati svoja dugovanja ni, dakle u 2020. ali ni godinama koje su prethodile tome nisu koristile zapravo mogućnosti i samog ovog zakona odnosno niti jednostavan stečaj, niti redovni postupak i da jednostavno je evidentno postalo kroz ove godine da to nije adekvatan mehanizam za rješavanje insolventnosti građana. Također pučka pravobraniteljica je dugi niz godina tražila od ove vlade kroz svoja izvješća da u različitim postupcima pomoći rješavanja insolventnosti fizičkih osoba odnosno građana potrošača uključi i one mjere koje bi mogle detektirati razloge prezaduženosti pa da u odnosu na razloge prezaduženosti kada su ti razlozi dolaze iz primjerice gubitka posla, danas pandemije itd., da postoje neke dodatne mjere koje će omogućiti zapravo takvim, takvim građanima brzi izlazak iz tog začaranog kruga dugovanja. Dakle, želim ponoviti ovdje da se svakom građaninu priznaje pravo na životni standard koji odgovara njemu i njegovoj obitelji uključujući odgovarajuću prehranu, odjeću i stanovanje kao i pravo na neprekidno poboljšavanje životnih uvjeta. Dakle, mi smo dužni kao država poduzeti sve mjere, sve mjere da dakle te osnovne životne potrebe dakle stanovanje, prehrana, odjeća itd. ne budu ugrožena, a danas jesu svim onima koji zaista jesu u nemogućnosti vratiti svoje dugove da ne budu ugrožene. Jedan dio toga je se riješio zaštićenim računom odnosno i time da se ovrha primjerice ne može izvršavati na onom djelu zaštićenih sredstava posebice isto tako onih sredstava koja dolaze iz socijalnih naknada i to je dobro, a međutim to još uvijek ne onemogućava ljudima da izađu iz kruga dugovanja jer je taj krug takav da posebno još kroz prodaju tih dugova i neprekidan rast dakle dugovanja kroz kamate, jer nemamo uopće ograničenje na to, ljudi dolaze u poziciju da se ti dugovi ne mogu uopće vratiti dakle da ih, da s 15, 20, 30.000 kuna oni dođu na dug od 200, 300.000 koji nikada zapravo neće biti u mogućnosti vratiti. Dakle, još uvijek imamo dominaciju dugotrajnih blokada i još uvijek imamo dominaciju da među blokiranima ima najviše onih koji imaju dugove do 10.000 kuna. Dakle, kada netko govori o moralnom hazardu da ljudi dižu kredite za BMW-e pa ih ne mogu vraćati pogledajte statistiku najviše ljudi dužno je za režije. Dakle, želim ovdje još naglasiti nešto i o samoj problematici Stečajnog zakona dakle stečaja poduzeća, ali u onom dijelu koji se odnosi na sve one prethodne radnje i pri tome želim ovdje istaknuti slučaj Sljeme d.d. i 62 radnika Sljemena koji su 2017. godine podnijeli kaznenu prijavu protiv Milana Bandića, Davorina Lovrića i drugih, a zbog toga što su u periodu od 2001. – 2007. iskoristeći svoj položaj i ovlasti protivno interesima društva radnika i manjinskih dioničara s ciljem da sebi naravno ili drugome pribave imovinsku korist umanjili imovinu društva Sljeme d.d. iskorištavajući svoj položaj. Kako su to napravili, kako su to napravili? Tako da su odgodili stečaj. Tako da su spriječili stečaj. I u tom periodu sprečavanja stečaja otuđili su imovinu društva ugovorima za koje je bila dužnost ove države i ovih organa, a posebno DORH-a da utvrdi da su ništetni, izuzetno vrijednu imovinu uključujući ogromna zemljišta, opremu i strojeve Sljemena gdje imate još dan danas radnike koji su svjedočili kako se kamionima odvozi cjelokupna oprema i industrijski pogoni Sljemena nekome, ne zna se kome jel, da bi se umanjila naravno vrijednost i da radnici ne bi mogli naplatiti svoja potraživanja, a ti isti radnici su ujedno bili mali dioničari. A kako su postali mali dioničari? Tako da su od plaće otplaćivali te dionice. Dakle, oduzeta im je i vrijednost dionica i oduzeta im je mogućnost naplate potraživanja s osnove, s osnove radničkih potraživanja jer su opelješili Sljeme, jer su ga ostavili bez ičega. I to je ono što ovim zakonom ne rješavamo, a nismo postavili ni u drugim propisima mehanizme kako sprječavamo, kako efikasno sprječavamo gospodarski kriminalitet koji dovodi do otuđenja imovine lažno prikazivanja insolventnosti, to je bio u slučaju Sljemena slučaj, da su lažno prikazivali insolventnost. Kako sprječavamo da se lažnim ugovorima otuđuje imovina kao što je bilo u slučaju Kamenskog prikazivanjem potpuno lažnih, izmišljenih potraživanja od firme koja magarce uzgaja da se prisjetimo jel, njima je Kamensko bilo dužno. Dakle, kako to sprječavamo, koji su to mehanizmi, a da bi onda zaista u stečajnom postupku eventualno bilo dovoljno imovine i da se poduzeće zbilja restrukturira i ponovno posluje ili da se minimalno naplate radnička potraživanja. I činjenica da je USKOK odbacio ovu kaznenu prijavu, činjenica da nisu niti na svoju ruku, a mogli su ići utvrđivati ništetnost tih ugovora koji su ništetni iz aviona i time doveli do toga da su sva ova radnička potraživanja danas u zastari, da su ti ljudi ostali bez svega, da je pola Sesveta čije su cijele obitelji radile u Sljemu ne ostalo samo bez prihoda i bez posla nego i bez jedine imovine koju su imali.

je sad na redu.

Hrvatska je država u kojoj nas ima 3 milijuna 880 tisuća i tamo nešto sitnog, dakle ajmo 3 milijuna 880 tisuća stanovnika. Nas nema ni ko dio jednog ozbiljnog rada u Europi i u Americi, a često imamo kad raspravljamo o zakonima, raspravljamo o zakonima onako kao da smo otprilike jedna ozbiljna država sa nekakvih 40-50 milijuna stanovnika. Što zapravo hoću reći? Stečajevi koji se dešavaju dešavaju se tu negdje. Stečajevi koji su se događali mi znamo za njih. Poznamo stečajne upravitelje i znamo kako se to radi i u kontekstu toga mislim da trebamo raspravljati o ovim zakonima. Ja sam jedanput svog prijatelja koji je imao i ima još uvijek jedan relativno mali arhitektonski biro koji ima uz njega zaposleno još jedno troje četvero ljudi i imao je priliku dobiti jedan veliki posao za jednu veliku tvrtku koja je u međuvremenu propala iza toga. I ja njega pitam pa super, pa dobit ćeš odličan posao, imat ćeš plaće osigurane slijedećih godinu dvije, siguran posao, sigurno to sve zajedno, pa to ti je super.

Ja živim od malih klijenata, od malih poslova, al koji će stalno dolaziti i biti tu. A jednog dana ako on propadne ja tu neću se moći uopće niti naplatiti niti bilo šta i sa njegovom propašću propadam i ja i sve što sam do sad radio. I ja i ovaj Zakon o stečaju gledam u tom kontekstu i razmišljam, uvijek se sjetim tog što mi je on rekao. Da bi napravili iskorak moramo napraviti nekoliko stvari. Koliko su ovi dobri ili ne ne možemo ih sad ocijenit, moramo ih staviti u život, pa ćemo ih ocijenit. Ali ono što može ocijeniti je to da budemo brži i propulzivniji. Ova korona nas je naučila nečemu, a bez obzira na to sve zajedno i bez obzira što bih ja voljela da se sutra vratimo normalnom životu naučila nam je nečemu, da postoji mogućnost e-oglasne ploče, da postoji mogućnost e-spisa, da postoji mogućnost da se određene rasprave događaju na daljinu i to što smo naučili u ovoj koroni trebamo koristiti u svakodnevnom životu i u svakodnevnoj prilici da postoji zaista takva mogućnost da se ne mora sve fizički odradit jedan na jedan, da sve to tako dobro funkcionira i da je to moguće i tako funkcionirati i ta iskustva trebamo koristiti kod zakona i dalje. Ali ono na čemu se sve bazira i ono na čemu sve moramo računat su ljudi. U ovom slučaju, to je ono što sam govorila kad sam raspravljala u ime kluba, a to ću govoriti i sada malo i u pojedinačnoj raspravi, su stečajni upravitelji. Zaista molim da se do drugog čitanja jer je to moguće napravit, ministarstvo barata s tim podacima, da mi otprilike vidimo koliko, koji je to broj stečajnih upravitelja koji mi imamo, koji će biti sad, imamo dakle dvije skupine, u prvoj skupini odnosno koliko će tih stečajnih upravitelja biti u drugoj skupini. I ono što je važno, a Ministarstvo pravosuđa inače barata tim podacima, a to je način na koji se funkcionira i važnost edukacije. Ja moram priznati da uvijek imam posebnu empatiju za ljude koji rade u državnoj upravi, ja sam to godinama radila, uvijek kad neko radi u državnoj upravi uvijek je nekako ga neko zamišlja s onim zelenim rukavicama odavde dovde da je on zatvoren sa brdo spisa oko sebe i da cijeli život od početka do kraja radnog vijeka još uvijek štambilja ili ne štambilja ili izdaje nekakva rješenja. Ali ja mislim da su to ljudi i zato je naglasak i na stečajne upravitelje koji se moraju educirat. Vi imate tu onu odredbu da ako svake 2.g. od dana upisa ne dostavi dokaz o provedenom stručnom usavršavanju da postoji mogućnost da se briše sa liste stečajnih upravitelja. Mislim da te liste moraju biti zaista i one već sad i jesu dostupne, ali da i oni koji su brisani da se zna zašto su brisani jel znate u zemlji kao što je Hrvatska kad jedan stečajni upravitelj bude brisan s liste u Poreču koji mi sad pada na pamet to se isti čas dozna u Našicama i mislim da je to izuzetno važno i samo tako mi osim zakona koje tu donosimo i onda kažemo da smo donesli određeni broj zakona možemo napraviti i određeni iskorak u primjeni tih zakona. Kolegice Mrak-Taritaš, evo upozorila bi na čl. 86. koji zapravo mijenja, on je dopuna članku originalnog zakona 308. koji ide za tim da se prema toj eu direktivi formalne kategorije vjerovnika koji su posebno ranjivi zaštiti, pa se tako izrjekom spominju mali dobavljači, ali u eu direktivi je rečeno da su te skupine koje se trebaju zaštititi mali dobavljači i radnici, pa bi upozorila ministarstvo na taj propust. Znači nije jasno zašto je ovdje ispušteno, zašto su ako su izrjekom u toj eu direktivi u čl. 44. kao te zaštićene skupine kao posebno ranjivi vjerovnici navedeni i mali dobavljači i radnici zašto onda u našem zakonu mali dobavljači, evo referiram se na ono što ste spomenuli jesu ajmo reć barem izrijekom navedeni, al evo radnici su ispali. Dakle, ja ovu vašu repliku zapravo doživljavam kao još jedanput temu o kojoj treba razmisliti ministarstvo. Kao što se u obrazloženju ovog zakonskog prijedloga odnosno ove izmjene i dopune i jedne i druge navodi osnov zašto se u to išlo bilo je usklađenje sa direktivama EU. Dakle, na razini EU su se prepoznali, ti su procesi znatno podebljani nego što su u Hrvatskoj, govori se o milijun radnih mjesta koji se godišnje izgubi na račun određenih tvrtki koji odlaze u stečaj. ljudi su nekako propulzivniji i prihvatljive su im nekakve opcije i varijante. Ono što je važno važno je da sa stečajem se krene na vrijeme jer ono što su loša iskustva kod nas da su se oni koji su bili vlasnici su izvukli iz firmi sve što se moglo izvući i na kraju nije ostalo ništa, ali ja nekako mislim da tu uvijek gledati i interes i poslodavaca i radnika u ovom slučaju kad je riječ o stečaju [[Upadica: Vrijeme.]] onih koji tim stečajem gube. Poštovana kolegice Mrak Taritaš, mislim da ste otvorili jedno jako dobro pitanje vezano za stečajne upravitelje. Vidimo i bilo bi dobro do drugog čitanja uistinu da dobijemo malo kvalitetnije podatke jer vidimo da evo 250 stečajnih upravitelja u nekom razdoblju od 17 godina njima je isplaćeno 6,8 milijuna kuna bruto i, milijardi kuna bruto i to nisu mali novci, to je vrlo unosno zanimanje.

Dakle, ja mislim da treba, da uvijek je puno bolje otvoriti nego zatvoriti.

Što zapravo hoću reći? Mislim da je puno bolje da se otvori za više struka tim više što mi danas imamo različite visoke škole i veleučilišta gdje se dobivaju određena znanja koja su znanja iz menadžmenta, koja su znanja iz nekakvih upravljanja ili bilo čim i mislim da je to puno bolje otvoriti. Prema tome, zaista treba o tome voditi računa i otvoriti, ali ono što je važno, važna je edukacija, važno je obrazovanje i na tragu toga [[Upadica: Hvala.]] sigurna sam da vam neće proći puno vremena a da ćemo imati i [[Upadica: Hvala lijepa.]] komoru stečajnih upravitelja. hvala.

Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege kada objedinimo raspravu onda vrlo često se fokusiramo na onu prvu točku koja je vrlo značajna radi se o stečajevima, ali imamo još 3 točke kojih se nekako u toj raspravi u ime klubova baš i ne stignemo previše dotaknuti pa ću ja evo u pojedinačnoj raspravi reći nešto i o te tri točke. On u principu nije zaživio. Možemo se samo nadati da će ove izmjene i to skraćivanje rokova nekako potpomoći da taj institut zaživi jer znamo mnoge poznate osobe i u svijetu i kod nas su bile u takvim nekim situacijama kad su završile u stečaju i to ne mora uvijek nužno značiti nešto loše mada je stresno ali očigledno to kod nas nije zaživjelo i pitanje je da li malo pojačati nekakvu edukaciju, da li ljudima približiti to, na koji način jer s druge strane imate preko 200.000 ljudi koji su ovršeni i koji su u problemima, a s druge strane ovaj institut se ne koristi, možda ljudi ni ne znaju za njega, evo ne bih čak ni to isključila. No, još bih se dotakla ovdje zadnje 2 točke, 2 prijedloga znači vezano za sudski registar i Zakon o trgovačkim društvima. To je u principu još malo usklađivanja s europskim direktivama i oni zahtjevi koje Europska komisija, EU postavlja u ovom segmentu nisu nelogični dapače trebalo bi ih toplo pozdraviti.

U principu evo ispričavam se, ali [[Upadica: Ne, ne, ne.]] kad sam već ovdje. Znači činjenica je da su to stvari koje su dobre, ali treba ih ipak uzeti sa nekom dozom opreza jer pojednostavniti, ubrzati, biti konkurentniji jer svakako hvale vrijedan cilj, ali isto tako moramo voditi račun o tome da u Hrvatskoj imamo 40.000 tvrtki koje nemaju niti jednog zaposlenog i kolokvijalno ih uglavnom zovemo fikus tvrtke ili fantomske tvrtke i one uglavnom posluju, svaka druga posluje negativno i radi gubitak i na poprilično su lošem glasu. Mada to nije specifikum Hrvatske i mada to nije karakteristično samo i u drugim državama također su kao nekakve projektne tvrtke tako se osnivaju ali kod nas su one vrlo interesantne jer vrlo često iza njih također ostaje nešto što nije dobro, a to je porezni dug. Pa tako recimo u Primorsko-goranskoj županiji 4 tvrtke su dužne 210 milijuna poreza i to uistinu nisu mali novci i pitanje je kako to da porezna neke stvari ne registrira i osnivati ove tvrtke, znamo da kod nas još možemo imati tvrtke i sa nekakvim početnim kapitalom od 10 kuna, ali s druge strane onda ako neki drugi mehanizmi nisu u funkciji i ne rade svoj posao kako valja, očigledno ne jer kako mogu tvrtke ostati dužne 210 milijuna kuna i da to nitko nije u poreznoj primijetio, da imate tvrtku koja se bavi prijevozom a nema registrirano nijedno vozilo, nijedan kamion, nijednog zaposlenog. To mora uistinu svakome biti, svakom normalnom bi to trebalo biti čudno, očigledno nije nikome bilo čudno i evo samo ću na kraju reći da je Estonija učinila jako puno na području digitalizacije kako bi se pojednostavilo sve to skupa, ali na kraju u razdoblju od 2008. do 2017. je oprano više od tisuću milijardi eura i to je bilo dosta onako popraćeno u svim medijima i to pojednostavljivanje treba ipak napraviti sa mjerom. Evo ga, malo sam otišla u druge točke dnevnog reda, ali dobro. Ma evo nisam se mislila javit, ali ste spomenuli fikus tvrtke, pa o tome sam ja nešto govorila. Znači fikus tvrtke ili njih nazivaju zombi tvrtke, evo ja znam drugi ovaj naziv su stvarno ogroman problem i mislim da se tome ne posvećuje možda dovoljna pažnja niti u ovom obrazloženju na samom uvodu ovog zakona. Zašto? Zato što one nisu samo pojava da tako kažemo tog globalnog financionaliziranog kapitalizma koji nije kod nas nešto specifičan u odnosu na, na svijet već je stvarno u covid krizi jako puno tih javnih davanja daje i to je nešto što imamo, imamo situaciju koja je stvarno presedan u povijesti da se toliko znači javnih dotacija daje tvrtkama i uistinu se predviđa, evo Europski odbor za sistemske rizike upozorava da bi zbilja moglo doć do tsunamija tog, tih korporativnih bankrota jel, zato me to zainteresiralo kad ste rekli fikus tvrtke. Ma činjenica je da smo imali tu fazu helikopterskog novca jel, mislim to je jedan, jedna sintagma koja je kreirana, nije se mislilo u tom trenutku da će se ikada tako nešto stvarno dogoditi, ali dogodio se helikopterski novac koji uistinu je produžio životni vijek tvrtkama koje bi možda u međuvremenu propale, otišle u stečaj, u likvidaciju i mi to u ovom trenutku nikada nećemo znati. Ali kada govorimo o tim fikus tvrtkama, zombi tvrtkama, to ne mora nužno biti nešto loše. Evo u građevinarstvu se često osniva za pojedini projekt kako se ne bi narušilo temeljno poslovanje onda se osnuje jedna projektna tvrtka. Nažalost kod nas vidimo iz ovih podataka tu ipak ima jednu drugu dimenziju jer vidimo da se čak ni porezna davanja ne plaćaju i očigledno su to tvrtke za pranje novca i porezna bi tu morala ipak malo pomnije to istražiti. Hvala lijepo. Evo kolegice, nas tri raspravljamo o ovom zakonu, ali mene je potaknuo onaj dio gdje ste spominjali digitalizaciju i spominjali Estoniju i sve ostalo. Jedan nesuđeni ne tako davno hrvatski premijer koji je želio bit hrvatski premijer, jedan političar, kad je trebao navesti 5 tema u jednom, pa je onda između ostalog naveo digitalizaciju ili je to zaboravio ili zaboravio spomenut, ali ja ono što sam i navela u raspravi je sad se hoću referirat još jedanput. Iz ove korone smo zapravo nešto naučili, a naučili smo da može važnost digitalizacije, važnost dostupnih podataka, a kad je riječ o stečaju onda nešto što moramo zaista voditi računa je brzina da se ako i ide nešto i ako se nešto ustanovi da onda na tome ne filozofiramo slijedeće dve ili tri godine dok sve ne ode tamo gdje treba, ne treba otić nego na toj brzini i tom vremenskom okviru koji je čak kod potrošača i kroz ovu izmjenu zakona i smanjen jer je taj vremenski okvir izuzetno značajan. Kolegice Mrak-Taritaš, u potpunosti ste u pravu jer u poslovanju je tajming jako važan i u koje vrijeme uopće otvoriti stečaj i koliko ga dugo voditi. Nažalost kod nas se to zakomplicira na način da se otvori cijeli niz još drugih postupaka i onda se to vodi godinama. Vidimo nekakve stečajne postupke koji se uistinu vode godinama, ali mi moramo otvoriti i pitanje kakav je interes stečajnih upravitelja da se brzo zatvori neke stečajni postupak. Ne možemo isključiti s obzirom na ove neke malverzacije i slučajeve o kojima sam također govorila o ovom i u raspravi u ime kluba kada su stečajni upravitelji zajedno sa sucima odugovlačili sve jer jednostavno je to njima odgovaralo kako bi izvukli što više što legalnih, a što i nelegalnih razno raznih primanja za sebe i sve uključene u te nelegalne pothvate.

Evo telegrafski za kraj, znači 4 konkretna prijedloga vezana uz ove izmjene i dopune, a da bi se izbjeglo ono o čemu su mnogi ovdje govorili da tako pojednostavljeno kažem da radnici izvise jel i naveli smo dosta primjera. Ja ću samo reć da su radnice Kamenskog naplatile tek 15% svojih potraživanja, znači o takvim razmjerima govorimo jel, a njihova potraživanja su njihove plaće teško zarađene jel. Stoga bismo mi predložili ovako da se stvarno zaštiti radnik i u naplati imovine ako nastupni stečaj, a to bi omogućilo mijenjanje čl. 254. st. 2. i 3. gdje bi trebalo povećati opseg sredstava koji je u samom početku znači stečaja određen kao oni troškovi unovčenja predmeta razlučnog prava gdje je stavljeno znači 5% utroška na najmanje 15% utroška da se digne taj iznos s tim da se primjenjuje na sve otvorene stečajeve ne samo na novootvoreno dana stupanja na snagu izmjene.

Druga stvar znači svakako je dobro da se u Članku 39. kojim se mijenja Članak 66. pod nazivom tražbine na koje predstojeći postupak ne utječe, znači nadopisuje, znači dodan stav 5. koji kaže predstečajni postupak ne utječe na pojedinačna i kolektivna prava radnika koja proizlaze iz domaćeg radnog prava i radnog prava EU kao što su pravo na kolektivno pregovaranje industrijske akcije i drugo pravo na obavješćivanje i savjetovanje svakako je dobro da se izrijekom kaže da radnici imaju pravo štrajkati uzmemo li u obzir situaciju u kojoj su stvarno štrajkovi zapravo već i Ustavnim sudom kriminalizirani počevši od štrajka u Croatia airlinesu tamo negdje 2018. ako se dobro sjećam pa do štrajka SDF Žetilice u Županji koji su kriminalizirali itd., to je dobro da je izrijekom navedeno. Znači radnici imaju svako pravo štrajkati pogotovo ukoliko su u podređenom položaju u situaciji stečaja, ali ono kad štrajkaju u onim trenucima stečaja tvrtke oni gotovo pa štrajku protiv sebe i onda se nalaze u situaciji iako nisu doveli firmu u stečaj oni se nalaze u situaciji suodgovornosti. Zato je važno ovo pojačati da oni mogu doći do naplate vlastitih sredstava. Što se tiče obavještavanja radnika već sam spomenula znači i situaciju s Orljavom neću ponavljati, ali dobro je znači da se šire prava no opet je pitanje kako će se to sprovoditi. Također neke stvari o potrebi obavješćivanja radnika nisu dobro definirane odnosno nije točno određeno što pojedine odredbe znače. Recimo tom 66. članku je dodan stavak 6. gdje se kaže da su platnom restrukturiranju predviđene mjere koje dovode do promjene organizacije rada ili ugovora u radu s radnicima te mjere poliježu odobrenju radnika trebalo bi definirati kojih radnika, prijedlog je znači radničkog vijeća, vijeća radnika jer to je negdje sukladno Zakonu o radu jer nije jasno koji su to radnici koji će to odobriti te mjere. Europske direktive se govori da kad se formiraju te kategorije vjerovnika koje stoje i u našem Članku 308. postojećeg zakona onda ako vi idete mijenjati taj 308. članak da bi se te kategorije vjerovnika koji su posebno ranjivi zaštitile i dali im se prednost, a ako ta EU direktiva govori poput radnika ili malih dobavljača da su to te skupine zaštićenih skupina onda nema razloga zašto vi sad ovdje ovako kažete, prilikom osnivanja skupina sud će voditi posebnu brigu o zaštiti ranjivih vjerovnika poput malih dobavljača. Zašto se onda ne kaže malih dobavljača i radnika ako u EU direktivi doslovno mislim tako rečeno. Deseci tisuća radnika su bez plaća, mislim kad govorim o tim podređenim skupinama, a svakom je valjda u Hrvatskoj prva asocijacija taj radnik jel koji je ostao bez svoje naplaćene plaće od spomenutog Kamenskog, Diokia sad Orljave gdje imamo sličnu situaciju, znači tu bi bilo jako dobro da se izrijekom navede i radnike. Hvala lijepo gospođa Peović, ako je bilo telegrafski telegram će dosta koštati na kraju.

Ustava RH i Članka 172. Poslovnika ovoga sabora. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuje se kao što sam rekao već prije odredbe koje se odnose na prvo čitanje zakona. Gospodin Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave želi imati uvod, da izvolite. Dakle, pred nama su 2 zakona, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima te Zakon o izmjenama Zakona o sudskom registru. Dakle, prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama ova 2 zakona prije svega implementiramo direktivu u pogledu uporabe digitalnih alata i postupaka u pravu trgovačkih društava. Ovom implementacijom europske direktive omogućavamo osnivanje svih vrsta trgovačkih društava i podružnica elektroničkim putem. Elektronička dostava svih podataka i dokumenata sudskom registru tzv. doregistracija da u sustavu osnivanja na daljinu pristupe zakonski zastupnici i punomoćnici, a do sada su osnivači isključivo samostalno mogli pristupiti sustavu osnivanja na daljinu. Kako bi se osigurala zaštita svih osoba koje komuniciraju sa trgovačkim društvima ili podružnicama te kako bi se spriječile prijevare ili zlouporabe važno je da nadležna tijela mogu provjeriti može li osoba koja se imenuje direktorom obavljati dužnost direktora. U tu svrhu Ministarstvo pravosuđa i uprave ustrojit će i voditi evidenciju osoba koji ne mogu biti članovi uprava. Uvođenjem takve evidencije na jednom mjestu objedinit će se informacije o osobama koje ne mogu biti članovi uprave društva te će se omogućiti brza i jednostavna provjera navedenih podataka. Na temelju te evidencije uspostavit će se i sustav razmjene podataka o diskvalificiranim direktorima sa državama članicama europskog gospodarskoga prostora. Za obveze trgovačkih društava koje se dijele, koje se dijele propisuje se solidarna odgovornost svih društava koja su sudjelovala u podjeli bez ograničenja. Na taj način želi se osigurati zaštita prava vjerovnika na naplatu svojih potraživanja kada dolazi do podjele trgovačkih društava sa osnivanje. Dodatno, ovim izmjenama omogućava se uplata temeljnog kapitala u javnobilježnički polog čime se pojednostavljuje postupak budući da više neće biti potrebno dostavljati potvrdu kreditne institucije o uplati temeljnog kapitala prije upisa u sudski registar. Usvajanjem ovih zakonskih prijedloga postupak osnivanja trgovačkih društava i upisa u sudski registar dodatno će se digitalizirati i pojednostaviti. Isto tako važna je napomena smanjuju se i ukidaju pristojbe za registarske predmete, a sve na tragu digitalizacije po Zakonu o trgovačkim društvima i Zakonu o sudskom registru. Izmjenjuju se i odredbe i uredbe o tarifama sudskih pristojbi. Ukidamo pristojbe za upise u sudski registar, zahtjev i upis i promjenu adrese elektroničke pošte subjekta upisa, prijavu za upis promjene podataka poslovne adrese osobnih podataka o predsjedniku i članovima nadzornih odbora, podataka o naknadno uplaćenim ulozima i uplatama subjekata upisa, te 50% manje pristojbe za prijave i upise u postupku osnivanja do registracije na daljinu. Ovo smatramo rasterećenjem i određenim daljnjim poticajima za rad trgovačkih društava. Imate par replika. Hvala predsjedavatelju. Uvaženi predstavniče predlagatelja kao i kod svakog zakona ili prijedloga zakona najčešće problem nije u tome što u zakonu piše, nego o onome što u zakonu ne piše ili ne piše u obrazloženju. Između ostaloga ovdje se referiram na financijske učinke planiranih zahvata i mjera. Negdje ste naveli podatak kojeg niste sada posebno istaknuli da je za nadogradnju informatičkog sustava potrebno utrošiti nekakvih 10 milijuna kuna. Iz onoga što ste napisali u obrazloženju zakona proizlazi da je ugovor sa određenim izvođačem već sklopljen. Zanima me o kojem se izvođaču radi, na temelju čega ste utvrdili da je za to potrebno 10 milijuna kuna i tko je zapravo sudjelovao u odabiru onoga tko će raditi nadogradnju informatičkih rješenja. Dakle, to nisam napomenuo u uvodnom izlaganju. Sredstva za provedbu ovog zakona, tj. radi se o dogradnji sustava, dakle e-spis predviđena sredstva za samouslugu nadogradnje e-sudskog registra sukladno ugovoru iznose 10 milijuna 647 000 kuna, a 85% je sufinancirano od strane EU, 15% predstavljaju nacionalna sredstva. A što se tiče toga tko je dobio ugovor i tko ga je potpisao pa uvažena zastupnice ja nisam ga ni potpisao, niti sam ga vidio, niti odobrio. Dakle, ja ne znam što bi tu bilo sporno i odakle vama te sad informacije da tu nešto je nesporno što se tiče ugovora koje ministarstvo potpisuje.

Možda je to moja prva opomena koja nema veze sa Poslovnikom, sa povredom Poslovnika u smislu da se zloupotrebljava. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Ja bih se referirala na odredbu članka 29. ovog Prijedloga zakona o sudskom registru koji kaže da će registarski sud po službenoj dužnosti u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog zakona izvršiti usklađenje adresnih podataka o subjektu upisa iz sudskog registra sa adresama iz registra prostornih jedinica Državne geodetske uprave. Dakle, da bi se to moglo učiniti moraju biti određeni programi, moraju biti određeni alati. To je prvi put, dakle to niste imali u bivšem prijedlogu zakona. To je zapravo da se radi usklađenje na razini ne samo horizontalnoj razini, dakle svatko ima svoje podatke i da međusobno ti podaci mogu biti dostupni što je apsolutno prihvatljivo. Taj rok od 90 dana je moguć ako su već odrađeni svi oni preduvjeti koji su trebali biti u smislu programa i u smislu alata, pa me zanima da li su ti preduvjeti napravljeni i da li nam je rok od 90 dana dovoljan? Ima tu ovaj stavak 2. članka 29. koji kaže da se i usklađivanje iz stavka 1. ovoga članka provesti će se samo za one adrese za koje će se moći utvrditi njihova istovjetnost, pri čemu će se Registarski sud koristiti i adresnim podacima Registra poslovnih jedinica Državnog zavoda za statistiku, tako da je procijenjeno unutar Ministarstva pravosuđa i uprave da je ovaj rok od 90 dana dovoljan. Gospođo Puljak. Dakle tko je izabran u ovom projektu za unapređenje informatičkih rješenja? Koja tvrtka? Pa uvažena gospođo zastupnice kad bih ja Onda se odgovor još jednom odnosi na vas dvije zajedno kad ste postavile isto pitanje. Pa kad bih ja znao ovdje u sabornici tko dobiva ugovor na javnoj nabavi, pa to bi trebalo biti nešto onda sumnjivo svima vama koji ovdje sjedite. Draga gospođo zastupnice, dakle državni tajnik, ministar i državni tajnici u Ministarstvu pravosuđa niti sudjeluju, niti provode, samo kontroliramo javnu nabavu. Ja nemam pojma tko je dobio ugovor za nadogradnju ovog sustava. Sredstva su financirana 85% iz EU fondova, 15% iz našeg proračuna. Bilo bi suludo kada bih ja vama recitirao tvrtke koje dobivaju ugovore sa Ministarstvom pravosuđa ili bilo kojim državnim tijelom. Vi tražite od mene da vam citiram tvrtke koje se javljaju na javni. Nemam pojma niti to želim znati uopće. Nadam se da je sve transparentno, jasno, zakonito i u skladu sa zakonima i Ustavom. To je najjednostavniji odgovor. Zakon o sudskom registru omogućuje da se prijave mogu raditi na daljinu i potpisi na izvadcima da su u elektroničkom obliku. To u pravilu jest napredak. Kaže se da se sad daje mogućnost komunikacije preko sustava sudskog registra i sustava START uz javnog bilježnika, no zanima me kolike će biti tarife za tu uslugu kod javnog bilježnika. Znači kako će se to uopće odrediti?

Kao što smo išli u ovu stranu na rasterećenje sustava, ukidanja sudskih pristojbi, manji troškovi za, od 50%, za ove koji koriste ovaj digitalni put, tako će se i kod javnih bilježnika smanjiti tarife. Ak ste pratili kod ovršnih postupaka, tako će ići i za ovo. Dakle, ovdje je poticaj da bude što više ovog online osnivanja, a isto tako da troškovi za one koji osnivaju tvrtke budu što manji, pa samim time i javnobilježnički troškovi. Žele li nešto reći predstavnici odbora? Sada otvaram raspravu i na redu je gđa. Vesna Vučemilović iz Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista koja sada će imat priliku da govori o zakonima koje je počela govorit prije, izvolite.

Malo sam u nastavcima jel, krenula sam, pa ću sada i nastaviti sa ovim. To su ovako zakoni koji se čine dosta suhoparni, ali mi koji smo radili u realnom sektoru nisu nam baš tako suhoparni, dapače jako su nam bitni. Kada radite u tvrtci, pogotovo u prodaji, ja sam dosta godina radila u prodaji, onda se susrećete sa različitim načinima na koje ljudi pokušavaju izbjeći ono što se zove plaćanje obaveza. I onda, kod nas, počela sam u tom smjeru, pa ću i nastaviti znači u onoj prethodnoj iteraciji. To pojednostavljivanje je uvijek dobro, ali uvijek treba imati mjeru jer mi trenutno znači imamo tu situaciju da temeljni kapital može biti za jednostavni d.o.o. 10 kuna i u principu ono što ja mislim da je jako dobro u ovom prijedlogu i to ću istaknuti, to je znači registar osoba koji ne mogu biti članovi uprave jer sukladno direktivi se uvodi evidencija osobe koje prema Zakonu o trgovačkim društvima ne mogu biti članovi uprave kako bi se upravo spriječile te potencionalne zlouporabe i prevare gdje netko tko osnuje jednostavni d.o.o sa 10 kuna, pa onda ode jednostavno u likvidaciju, u stečaj zato što ima dugove preko 200-300.000 kuna, možda za neki mali ugostiteljski objekt recimo koji nema ni imovine ni ničega i nemaju se vjerovnici odakle naplatiti, onda osnuje još jedan, pa još jedan i tako ko nekakav perpetum mobile osniva tvrtke, ostaje dužan, a na neki način ima na nekom području položaj takav da ljudi koriste usluge te tvrtke i dobavljači ih ne mogu ignorirati nego nekako traže način da se naplate, a da opet ostanu u tom poslovnom odnosu i to je ono s čim sam se ja susretala uistinu jako puno u svom nekom poslovnom životu dok sam radila u realnom sektoru preko 20.g. i vjerujte mi je to je za, za tvrtke veliki problem. Ono što je jako dobro istro to je znači ta, to što se propisuje zajednička odgovornost odnosno solidarno dužništvo gdje bi se ta zaštita prava vjerovnika da naplate svoja potraživanja kada znači jedno trgovačko društvo se podijeli na više trgovačkih društava od kojih je jedno možda profitabilno, drugo nije moglo naplatiti. Jer mi ne smijemo zaboraviti da smo mi kroz recimo predstečajne nagodbe oštetili jako puno upravo malih tvrtki koje, išlo se sa tim da se sačuvaju radna mjesta, ali u konačnici se upravo u tim malim tvrtkama ugasilo jako puno radnih mjesta jer uzmite npr. jednog obrtnika ili malu neku tvrtku d.o.o. koji se bavi geodetskim izjerama, geodetskim poslovima, radi npr. za neku veliku cementaru ili za neki kamenolom koji je otišao u predstečaj i onda dobije temeljem nagodbe da mora, pazite on je znači isporučio kompletno sve, platio je PDV, to mu je ušlo u račun dobiti i gubitka, platio je i porez na dobit, znači na to, a nije ništa od toga naplatio i sad ta velika tvrtka ode u predstečaj i temeljem nekakve nagodbe mora oprostiti 30, pa možda čak i više posto svog potraživanja i onda još to naplaćuje u nekim mjesečnim ratama kroz narednih 3-4 ili 5.g. Vjerujte mi znam jednoga koji je svoj dug naplaćivao tako da mu je 5 kuna i 60 lipa mjesečno sjedalo na račun. Na svu sreću on je to mogao kompenzirao kroz neke druge poslove, ali brojni nisu. I mi smo tu u onoj prvoj varijanti tih predstečajnih zakona uistinu zakinuli upravo male tvrtke koje su temeljem toga, brojne su upale u probleme, da ne kažem da kroz lex Agrokor smo opet zakinuli male dioničare. I isto tako u Baranji imate jako puno onih koji su imali dionice Belja, a koji su ostali bez toga. I onda voditi računa kod svega ovog da se uvijek nađe nekakav razmjer da je lakše u svakom slučaju osnovati tvrtku, ali opet da ne dođe do toga da imamo hiperinflaciju i da imamo toliko tvrtki da jednostavno se mi više ne znamo, da ljudi u realnom sektoru se više ne znaju snać za koga rade i zbog je ovo dobro, znači da imamo i solidarno dužništvo i da znamo tko ne može biti član uprave jer to, to je bitno kod, kod toga da ipak tu zadržimo nekakvu sigurnost i ne smijemo zaboraviti na vjerovnike i na njihova potraživanja jer ja kad sam bila tamo '90.-tih godina još u Americi onda kod nas je bio jako veliki problem neplaćanja. Pitala sam tamo, bila sam na studijskom putovanju pa sam u tvrtkama pitala kako oni rješavaju kad im netko ne plati dug jel, pa kaže pa taj dok to ne riješi on ne može otvoriti nikakvu novu firmu, nema. Znači može se to riješiti i o tome uvijek treba voditi računa kada radimo ove promjene. Još ću jednom ponoviti, znači te fikus tvrtke ili fantomske tvrtke, zombi tvrtke kako kaže kolegica Peović koje nisu naš specifikum u nekim državama čak 70% je takvih tvrtki jer su one osnivaju se za pojedine projekte kako ne bi ugrozili ono temeljno poslovanje u građevinarstvu su uistinu su vrlo, vrlo česte. Ali upravo kod nas su one na jako lošem glasu zbog tih gubitaka koji se mjere milijardama. Ako pogledate podatke gubici su jedne godine bili dvije, druge godine tri milijarde kuna i to je ustinu nešto, još ako se osnuju sa 10 kuna ili sa 20.000 kuna temeljnog kapitala, ako ostanu dužne, ako ne plate porez znači imaju i porezni dug onda se uistinu moramo zapitati što nam radi Porezna i možda bi ipak taj pojačani porezni nadzor mogao neke stvari riješiti jer i prema podacima HNB-a upravo su tvrtke bez zaposlenih u kategoriji onih koji teško mogu vratiti kredite, pa se onda na neki način kroz malo jači porezni nadzor mora voditi računa da nam opet ne dođe, da ne dođemo u tu situaciju da u Primorsko-goranskoj županiji imamo poreznog duga kod četiri tvrtke, znači to nije 15, 200, 300 to su četiri tvrtke koje su uspjele nagomilati 210 milijuna kuna poreznog duga. Tako da to pojednostavljivanje je nešto što i digitalizacija je nešto što treba pozdraviti, ali pri tom ugraditi nekakve mehanizme i dovesti do te suradnje da nije Ministarstvo pravosuđa sad otok za sebe jel, nego da ujedno onda i Ministarstvo financija, Porezna i taj dio prati sve to skupa i da svi zajedno onda nekako dođemo do rješenja koja će bit zadovoljavajuća, a ne da sada hvatamo ljude koji su stjecajem okolnosti morali ić radit van, imaju čak i svoj sindikat. Ja sam se danas uistinu iznenadila kad sam pročitala da postoji sindikat naših migranata i morala sam pročitati o čemu se radi, znači to su ljudi koji rade mjesec, dva vani pa dođu u Hrvatsku, naši državljani i sada se njih još dodatno gleda jesu li platili porez, nisu, a ovdje nam Talijani osnivaju tvrtke ostanu dužni 210 milijuna poreza i puj pik ne važi, nikome ništa. Znači možda bi se ipak trebali malo više fokusirati, doduše nije vaše ministarstvo, ali međuresorna suradnja malo ako vi tu ste malo pojednostavnili ili što bi reko naš narod olabavili te uvjete, e onda bi morala Porezna malo neke stvari pooštriti da onda nije fokus samo na porez na dohodak i porez na potrošnju nego isto tako da imamo fokus na porez na dobit kao jedan od punjača državnog proračuna jer u konačnici sve to porezni obveznici plaćaju.

Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege.

Dobro, činjenica jest da je direktiva iz 2019.pa smo to mogli i ranije usklađivati. Kako je navedeno u obrazloženju prijedloga zakona predlaže se osuvremeniti, olakšati osnivanje podružnica trgovačkih društava, omogućiti da se sve potrebne do registracije trgovačkih društava te osnivanje i doregistracija podružnica mogu obavljati na daljinu u cilju unapređenja pokretanja i vođenja poslovanja koje mora biti prilagođeno sadašnjem vremenu i novim komunikacijskim mogućnostima uz očuvanje pravne sigurnosti i visoke točnosti i pouzdanosti sudskog registra. Da bi se spriječile bilo kakve vrste zloupotreba nadležnim tijelima se mora osigurati mogućnost provjere je li osoba koja se imenuje direktorom zabranjeno obavljanje dužnosti direktora. U tom smislu uspostavlja se registar podataka o diskvalificiranim direktorima sa državama Europskog gospodarskog prostora pri Ministarstvu pravosuđa što dakako podržavamo i pozdravljamo. Činjenica jest da u RH ne možemo biti zadovoljni stupnjem digitalizacije postupaka u vezi osnivanja i doregistracije podružnica trgovačkih društava u odnosu na razvijene zemlje EU na tom području. Činjenica da mi sramežljivo prihvaćamo digitalizaciju na svim područjima bez obzira što smo osnovali i Središnji državni ured za razvoj digitaliziranog društva i Samostalni sektor za digitalizaciju pravosuđa javne uprave u okviru Ministarstvu pravosuđa i uprave i unatoč mnogim projektima na području digitalizacije javne uprave i pravosuđa koji se financiraju iz eu fondova. Izvješće Europske komisije iz 2020.u poglavlju o digitalnim javnim uslugama pokazuje da Hrvatska nije pri europskom vrhu kada je riječ o korištenju eu usluga. Po indikatoru koji se odnosi na ponudu i potražnju digitalnih javnih usluga te otvorenost podataka najuspješnije su države Estonije, Španjolska, Danska, Finska, Latvija, a pri dnu smo mi zajedno sa Rumunjskom, Grčkom, Slovačkom, Mađarskom. Radi toga druge zemlje tipa Estonije nas ostavljaju daleko iza sebe u tom području pa tako gubimo i dio investicijskog kolača koji dolazi sa digitalizacijom i osnivanjem trgovačkih društava i njihovih podružnica na daljinu

I ovaj prijedlog zakona koji će implementirati navedenu direktivu u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društva. Moramo snažno afirmirati osnivanje tih novih subjekata na daljinu. Direktiva navodi do kojih datuma države članice stavljaju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja sa ovom direktivom, ali to ne znači da trebamo čekati krajnji rok za prenošenje u naš pravni sustav. Iako digitalizacija u postupku upisa trgovačkih društava i njihovih podružnica ne bi smjela ići na štetu pravne sigurnosti i visoke točnosti i pouzdanosti sudskog registra postupak elektroničkog upisa trgovačkih društva, njegovih podružnica trebao bi biti što prije u potpunosti i stupiti na snagu kako ne bi zaostajali za drugim zemljama što će se odraziti i na privlačenje investicija i na otvaranje novih radnih mjesta i u konačnosti na povećanje BDP-a. Dakle, po ovom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru 1. kolovoza ove godine stupio je na snagu članak 2. ovog zakona, prijedloga zakona kojim se regulira kvalificirani elektronički potpis, a istog datuma stupio bi na snagu članak 10. Prijedloga ovog zakona kojim se regulira da se prijava za upis u Registarskom sudu može podnijeti kao isprava u papirnatom obliku ali i prijava u Sudski registar može se podnijeti Registarskom sudu i u elektroničkom obliku. Pozdravljamo odredbu u cilju otklanjanja zloupotreba kojim se propisuje, da ako javni bilježnik posumnja da su osobe koje podnose prijavu krivotvorile ili na drugi način zloupotrijebile identitet, da nisu poslovno sposobne ili da nemaju odgovarajuću ovlast za podnošenje prijave, da se prilikom podnošenja prijave krše propisi o sprječavanju pranja novca ili da postoje druge protupravnosti u postupku javni bilježnik može zahtijevati njihovu fizičku prisutnost. Dobro je da se predlaže ovim prijedlogom zakona da se dostava subjekata upisa smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave pismena na internetskoj stranici sudskog registra kako bi se otklonile dvojbe oko računanja vremena dostave. Kad je prijava za upis podnesena u elektroničkom obliku putem javnog bilježnika, internetske stranice sustava Sudskog registra ili internetske stranice Sudskog registra u sklopu sustava START. Daljnja komunikacija predlagatelja sa sudskim registrom također se odvija u elektroničkom obliku. Predlagatelj dostavlja pismena elektroničkim putem preko javnog bilježnika, internetske stranice sustava Sudskog registra ili internetske stranice Sudskog registra u sklopu sustava START pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju pravila o podnošenju prijave za upis. Direktiva ne nalaže da se minimalni skup podataka o trgovačkom društvu uvijek mora pružiti besplatno što će povećati i transparentnost podataka o trgovačkim društvima. EU također inzistira na povezivanje središnjih registara trgovačkih registara i registara trgovačkih društava država članica koje je započelo još 2017. što znatno olakšava prekogranični pristup informacijama u trgovačkim društvima u Uniji i omogućuje registrima u državama članicama međusobnu elektroničku komunikaciju u vezi sa određenim prekograničnim aktivnostima koje se odnose na trgovačka društva. Evidentno je da je prijava za upis u elektroničkom obliku, komunikacija Registarskog suda i predlagatelja u elektroničkom obliku jednostavnija i brža i da bi trebali razvijati ovaj oblik komunikacije u odnosu na prijavu Registarskom sudu u papirnatom obliku sa prijavom u papirnatom obliku. Radi olakšavanja osnivanja trgovačkih društava i upisa podružnica u registar, te smanjivanje troškova vremenskog i administrativnog opterećenja povezanog sa tim postupcima posebno mikro poduzeća, te malih i srednjih poduzeća kako su definirana u preporuci Komisije trebalo bi uspostaviti postupke koji bi se osnivanje trgovačkih društava i upis podružnica u registar mogli u potpunosti obaviti putem Interneta. Navedenom direktivom društva se ne bi trebala obvezivati na korištenje takvih postupaka, međutim države članice trebale bi moći odlučivati o tome hoće li neke ili sve internetske postupke učiniti obveznima. Jasno je da bi i Republika Hrvatska trebala sve više razvijati postupke kojima bi se osnivanje trgovačkih društava i upis podružnica u registar mogli u potpunosti obavljati putem Interneta na daljinu, jer osnivanje trgovačkih društava i njihovih podružnica prijavom u papirnatom obliku i komunikacija osobno i u papirnatom obliku trebala bi biti stvar prošlosti ako hoćemo držati korak sa razvijenim europskim zemljama koje privlače investitore, otvaraju nova radna mjesta. Klub Socijaldemokrata smatra da je ovaj prijedlog jedan i drugi na tome tragu i stoga će podržati njegovo donošenje.

Predmetne desete izmjene Zakona o trgovačkim društvima usmjerene su s jedne strane na usklađivanje sa EU direktivom, a s druge strane kako navodi predlagatelj na administrativno rasterećenje gospodarstva. Prije nego što se osvrnem na to čuveno administrativno rasterećenje gospodarstva prvo ću citirati ocjenu stanja iz prijedloga zakona u kojem je navedeno a glasi ovako: „Mjerama predviđenim akcijskim planom za administrativno rasterećenje gospodarstva 2019. ukida se obveza sklapanja Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u obliku javno-bilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrđuje javni bilježnik, te se u skladu sa navedenim propisuje da je prijenos poslovnog udjela dopušten ugovorom na kojem je ovjeren potpis ili je potpisan naprednim elektroničkim potpisom.“ U obrazloženju samog zakona ništa nije precizno navedeno. Zakona mijenja se stavak 3. Kojim se propisuje da je za prijenos poslovnog udjela potreban ugovor na kojem je ovjeren potpis umjesto forme javno-bilježničkog akta ili solemnizirani privatni ispravi. Što reći predlagatelju za to nego zaista briljantna zamisao. Kako to da se nitko ranije nije sjetio ovako jednostavnog zahvata koji administrativno rasterećuje hrvatsko gospodarstvo? Iz izvješća o provedenom savjetovanju razvidno je, a što je zaista neuobičajeno da je takav zahvat digao na noge cijelu pravnu struku. Vjerujem da ćete se složiti sa mnom, na prvu, na prvu bih odmah pomislili čim su se digli sudovi, komore, katedre s fakulteta, svi su se uzburkali, sigurno je promjena dobra. Da, ali samo na prvu, ponavljam samo na prvu. Kad smanjujemo troškove što bi se ovom izmjenom trebalo dogoditi ne smijemo nikad to činiti na štetu pravne sigurnosti jer pravna sigurnost je nužni element vladavine prava koju svakom zakonodavnom intervencijom moramo jačati, a ne slabiti, barem bi tako trebalo biti. Što ćemo dobiti ovakvom izmjenom? Kod prijenosa poslovnih udjela u društvima s ograničenom odgovornošću više nećemo plaćati javnom bilježniku troškove sastavljanja akta ili solemnizacije nego ovjeru potpisa. Površno promatrajući zaključit ćemo kako je to odlična stvar, manje će nas koštati, a javni bilježnici će manje zaraditi. Međutim, taj ugovor kao javni bilježnik koji je sudjelovao u toj vlasničkoj promjeni imaju svoju drugu ulogu, a upravo je ta druga uloga važna za sve nas, važna je za pravnu sigurnost. Javni bilježnik nakon što je sudjelovao u vlasničkoj promjeni izrađuje popis članova društva sa ograničenom odgovornošću garantirajući da je taj popis koji je sačinio istinit i potom ga dostavlja poreznoj upravi i sudskom registru. Kako bi svi mogli na lak i jednostavan način uvidom u javno dostupan sudski registar vidjeti tko je član kojega društva i to odmah kad se promjena dogodila. Kome je to važno? Pa važno je svima nama. Važno je Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa da imaju točne informacije o tome jesu li istinito popunjene imovinske kartice dužnosnika, jesu li dužnosnici prenijeli upravljačka prava, važno je u poreznoj upravi za utvrđivanje povezanih osoba u porezno dužničkim odnosima. Također je važno Uredu za sprječavanje pranja novca i drugim nadležnim tijelima i obveznicima provedbi mjera radi sprječavanja i razotkrivanja pranja novca i financiranja terorizma. Važno je Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja radi zaštite tržišnog natjecanja. Važno je poduzetnicima da znaju s kim posluju. Važno je svim vjerovnicima, oni koji prodaju ili daruju svoje odjele. Važno je novinarima da nam mogu otkrivati brojne stvari osobito osobama s pozicije moći. Važno je za ostvarivanje prava socijalne skrbi, za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenih, mirovinsko, zdravstveno, kao što i rekao važno svima nama. Ako se uvede puka ovjera potpisa javni bilježnik će samo utvrđivati identitet osobe koja ovjerava potpis, ali neće ulazit u sadržaj ugovora, pa tako neće ni dostavljati popise članova društva sa ograničenom odgovornošću poreznoj upravi i sudskom registru. Obveza dostavljanja popisa bit će na upravi, a uprava tu dužnost ima vjerovali ili ne kad joj se priopći i dostavi dokaz. Hoće li joj to biti priopćeno za jednu ili 5.g. kao da je bitno. Dakle, prema predloženom modelu ovisimo prvenstveno o tome hoće li uopće netko i kada obavijestiti upravo da je došlo do vlasničke promjene, a potom ovisimo o tome hoće li uprava i kada obavijestiti sudski registar. Moramo priznati famozno rješenje koje će dovesti do toga da podaci u sudskom registru neće odgovarati stvarnom stanju članstva u društvu. U sudskom registru ćemo vidjeti samo ono što se želi da bude vidljivo. Na sudovima će nastati kaos, evo nama novih sporova kao nema ih dovoljno. Nastat će kaos i usporit će se brojni postupci svih tijela javne vlasti kojima su iznimno važni istiniti podaci o poslovnim udjelima. Nastat će kaos poduzetnicima u njihovim poslovnim odnosima osobito kad su u vjerovničkoj ulozi. Da ne bude kakvih dvojbi Domovinski pokret će uvijek podržavati svako rasterećenje ako će se ono zaista dogoditi i ako njime neće nastati još veći poremećaj u tako već ranjenom gospodarstvu. Međutim, ova promjena će uzrokovati nesagledive štetne posljedice. Mijenjamo pravnu sigurnost u pravnu nesigurnost, mijenjamo transparentnost u netransparentnost pod krinkom smanjenja troškova. Pa dragi ministre koji je dao petama vjetra, nema ga tu, zar niste bili u stanju sjesti sa javnobilježničkom komorom i smanjiti troškove korekcijom javnobilježničke tarife? Za usklađivanje zakona s direktivom navodite kako te izmjene pružaju potrebne mehanizme zaštite o zlouporabi i prevari, a nepromišljenom izmjenom upravo potičete nove zlouporabe i prijevare, narušavate vladavinu prava pravdajući se s tzv. troškovnim rasterećenjem koje će na kraju biti preskupo opterećenje. Jedino uporište za takvu izmjenu koju sam uspio pronaći u ovom oskudnom materijalu jest da se radi o mjeri sadržanoj u akcijskom planu za administrativno rasterećenje gospodarstva iz 2019. S takvim obrazloženjem u samo jednu stvar sam siguran, uporišta nema, ono je imaginarno. Još kad pri tome uzmemo u obzir da taj akcijski plan dolazi iz kuhinje ministra gospodarstva kad je ministar bio Darko Horvat sve je jasno, a još je jasnije kad znamo da ga trenutno provodi ministar Ćorić, u narodu poznat kao tć. Zaista ne znam valjaju li se iza brda neki drugi interesi jer kad je HDZ u pitanju uvijek se nešto valja ili je samo riječ o tri ministra koji realnog sektora u životu nikad nisu vidjeli, Horvat, Ćorić i ministar Malenica ili možda pak predložena devastacija ima uporište u Plenkovićevom cilju da Hrvatska bude u prvih 30 država na Duing biznis ljestvici? I da je ima prije bi sa slavnog 51. mjesta odskočili radi zajma Svjetske banke od 200 milijuna dolara za obnovu od potresa potaknutog inicijativom ministra Horvata jer mu očito nisu bile dovoljne bespovratne milijarde iz Fonda solidarnosti EU. Pa tako će npr. projekt izgradnje Ekonomske škole u Sisku i Srednje strukovne škole u Petrinji financirati iz zajma Svjetske banke, dakle novca koji ćemo s kamatama i naknadama koliko god one bile povoljne vraćati, sve zahvaljujući našem dragom ministru Horvatu, a sve će platit naravno hrvatski građani. Ministra nema, a on je pravne struke, zašto se ne želite vidjeti ono što je vidljivo i laiku kad već u prevedenom savjetovanju ne dajete nikakve razložene argumente nego primate na znanje. Molim vas da se kod drugog čitanja uloži minimum napora i navede kakvo je stanje sada, koji pravni sustav vam je bio uzor, koje će posljedice nastupiti, kako će sudski registar obavljati svoju publicitetnu funkciju, u koji upis da se pouzdaju osobe koje žele kupiti neki poslovni udjel, što će se dogoditi ako vlasnik poslovnog udjela prodaje isti udio nekoliko puta za vrijeme dok promjena nije evidentirana? Hoće li promjena zbog visokog rizika potkopati prodaju udjela uopće, tko će odgovarati za štete koje će nastati donošenjem predmetne izmjene? Domovinski pokret vam predlaže da se odustane od ove izmjene ako imate imalo odgovornosti vjerujemo da ćete nakon što odgovorite na ova pitanja to i učiniti. Vi ćete nam reći da uložimo amandmane, a ja vam kažem da na loš zakon ne postoji dobar amandman. Dobar amandman može postojati na dobar zakon da zakon bude još bolji. Hvala. Pogotovo zato što je prvo čitanje, u drugom čitanju ćete moći.

Kolegice i kolege zastupnici, predstavnici ministarstva Klub SDP-a će na prvom čitanju podržati ove zakonodavne izmjene no isto tako moram naglasiti da i u pripremi za drugo čitanje i kroz buduće amandmane i rasprave očekujemo da se neke stvari ipak još dodatno modificiraju i promijene. Ono što bih volio naglasiti u svojoj raspravi je da bez obzira koliko je korona donijela i zla i neizvjesnosti i zdravstvene ugroze naravno i gospodarske ugroze među sve nas ono što možemo ne baš tim riječima izvući, ali ću tako probat strukturirat reć da je možda i dobro što je donijela u gospodarskom funkcioniraju je to da smo počeli prihvaćati koliko je potrebna i nužna digitalizacija, koliko je moguće puno stvari raditi na jedan drugačiji način kad se ne možemo fizički vidjeti, ali nam je pokazala da je mnogo toga moguće odraditi na jedan operativniji i efikasniji način. I zato i na ove promjene gledamo kao jedan od tih koraka koji nam je putem pokazan uz usklađivanje s europskim direktivama jer sigurno je da ako želimo i napredovati na Duing biznis tablicama, ako želimo i postati zemlja u kojoj će se mladi ljudi usuditi zakoračiti u svijet poduzetništva da si moramo dati jako puno truda da debirokratiziramo sve one procese koji nam se pokazuju 10, 20, 30 godina kao problem u svakodnevnom funkcioniranju naših tvrtki. Poglavito tu mislim na malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo koji nemaju jedan ogroman sustav koji bi mogao pratiti sve ono što trebaju zadovoljiti da bi bili usklađeni sa pravnim okvirima i onim što naše zakonodavstvo traži. Ovo je jedan od tih koračića i neka i ovo bude kad pričamo o biznisu i usklađivanju biznisa i pravosuđa jedan od onih koraka koji očekujemo da ćemo više koristiti u novom proračunskom razdoblju EU do 2027., a to je digitalna tranzicija nas kao društva samim time i našega gospodarstva jer puno toga već danas se može odraditi u digitalnom svijetu gdje možemo s jedne strane reći da država postaje operativnija, ali i s druge strane da definitivno postaje jeftinija i samim time onda možemo krenuti tim strukturnim promjenama koje su nužne našem gospodarstvu, a to je da smanjujemo pritisak koji veliki javni sektor stvara na naše poduzetnike i naravno da si tu otvorimo prostor za još značajnije i jače porezne izmjene koje bi mogle koristiti našem poduzetništvu, svim onim ljudima koji stvaraju novu dodanu vrijednost i koji zapošljavaju ljude. Ono što moram samo skrenuti pažnju je da s jedne strane krećemo putem digitalizacije, dakle puno toga ubrzavamo, puno toga radimo efikasnije nakon toga tada vjerojatno se i smanjuje broj za određenim radnim mjestima u samoj javnoj upravi i tu dolazimo do jednog paradoksa jer unatoč tome što se sigurno nećemo na kraju dana složiti da li je digitalizacija trebala ići brže, da li smo mogli napraviti još više, naravno da će uvijek, da će uvijek oporba tumačiti da se moglo napraviti još više, ali ta digitalizacija ipak među nama već neko vrijeme kola. E sad se tu postavlja pitanje s jedne strane dolazi digitalizacije, s druge strane imamo demografske brojke i pokazatelje koje imamo i sad su vidljivi na zadnjem popisu broja stanovnika, a s treće strane imamo da u tom periodu da nam je broj zaposlenih u javnim službama narastao prema podacima koju zakolali među medijima za 100.000. Da li će sve te europske direktive koje uvodimo i sve ono što koristimo kao prednosti digitalne tranzicije će biti i taj finalni korak da konačno donesemo onu krajnju odluku što želimo sa našom javnom upravom i kako tu javnu upravu posložiti da ne bude mastodont nego doista jedan brz, kvalitetan, efikasan i korektnom cijenom jeftin servis svim našim i običnim građanima, ali naravno i našem poduzetništvu za sve one usluge koje očekuje od nacionalne države od onih ljudi koji uplaćuju porez i od kojih svi zajedno primamo plaću. To su neka pitanja na koja se nadam da ćemo u budućim raspravama polako dobivati odgovore, strukturirati raspravu jer vjerujem da to od nas očekuju i građani koji danas skrbe i rade u ovoj zemlji, koji zapošljavaju ove ljude, ljudi koji možda danas se još nečkaju da li bi ostali ovdje ili odselili za prijateljima u inozemstvo, a sigurno prate i oni koji možda danas sutra razmišljaju da se vrate u ovu državu.

Zahvaljujem predsjedavajući. Drage kolegice i kolege, dakle pred nama su izmjene Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru, a i ove izmjene u ovim zakonima evo mogu odmah na početku reći zapravo ih podržavamo jer pridonose smanjivanju administrativnih procesa, smanjivanju dakle i administracije i svih onih prepreka koje našim poduzetnicima zapravo omogućavaju otvaranje i lakše poslovanje u državi. Porezna i regulatorna opterećenja na gospodarstvu u RH su značajno ograničavajući faktor koji ruši konkurentnost i ima ozbiljan negativan utjecaj na ukupnu kvalitetu života. Kao što sam rekla i mi kao liberalna stranka i Centar i u ime kluba Centra i GLAS-a zalažemo se za administrativno rasterećenje gospodarstva, treba nam smanjenje nameta poduzetnicima, fiskalnih, parafiskalnih opterećenja, restrukturiranja javne uprave kao što smo već više puta čuli, teritorijalni preustroj kako bi olakšali poduzetnicima da stvaraju nove vrijednosti i kako bi mogli stvoriti uvjete za razvoj i moderno gospodarstvo. Ukidanjem suvišnih administrativnih procesa znatno bi se ubrzale investicije i podigla učinkovitost. Svakako se zalažemo i za smanjenje troška građanima i poduzećima te ukidanje suvišnih procesa koji koče investicije i nepotrebno troše resurse. Eliminacija nepotrebnog administriranja smanjit će i mogućnost korupcije jer birokrati u ministarstvima, lokalnoj administraciji neće više moći ucjenjivati gospodarstvenike i građane. Jedan komentar na koji sam naišla nedavno kaže da je korupcija zmaj sa sedam glava, kad mu jednu odrežeš druga vrlo brzo odmah izraste. Dakle koliko glava ima korupcija u Hrvatskoj, svake godine na to nas podsjeća i ovaj izvještaj Transparency International-a danas više puta spominjan ovdje s ove govornice o indeksu percepcije korupcije. Dakle u ovogodišnjem izvještaju kojeg inače rade za cijeli svijet, prema tom izvještaju Hrvatska je i dalje na istom mjestu kao i prošle godine, među najkorumpiranijim državama EU, od nas su lošiji Bugarska, Mađarska i Rumunjska. Prosjek članica EU oko 66 bodova od ukupno bodova koliko ocjenjuju, a Hrvatska je sa 47 bodova dakle zaostaje punih 19 bodova za prosjekom. Dakle, kako skratiti te glave korupcije u Hrvatsko odnosno smanjiti prilike za korupciju? Pozdravljam evo kao što sam rekla na početku svaki zakon, svaku izmjenu zakona koja će dodatno olakšati uvjete rada poduzetnicima, koja će dodatno skratiti procese, ukinuti nepotrebne papire, smanjiti osobne kontakte s javnom upravom jer sve to zapravo smanjuje i broj prilika za korupciju. Dakle, evo u '22.godini smo u 21.stoljeću ovdje govorimo o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima i Sudskom registru koje će dodatno olakšat proceduru osnivanja tvrtke odnosno dodatno će smanjit potrebu za papirima, omogućiti potpuno osnivanje tvrtke on line na daljinu bez sudjelovanja javnog bilježnika. Prema tumačenjima Europske komisije elektronička procedura podrazumijeva isključivi i potpuni elektronički pristup, bez fizičkog kontakta, bez slanja papira i mora bit dostupna za državljane cijelog europskog gospodarskog prostora. Ovi zakoni su doneseni još '94.g. od tada više puta mijenjani, posljednji put evo i 2019.g. kad se uopće omogućilo ovo osnivanje na daljinu za ova dva najčešća oblika trgovačkih društava d.o.o. i j.d.o.o. Osim toga osim što se osuvremenilo, pojednostavnilo osnivanje olakšao se i izlazak s tržišta društva kapitala te su se prenijele odredbe EU u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara, a sadašnjim prijedlogom se radi daljnji iskorak u digitalizaciji postupka osnivanja i upisa trgovačkih društava u Sudski registar. Predlaže se osuvremeniti i olakšati osnivanje podružnica trgovačkih društava, omogućiti da se sve potrebne doregistracije, upisi, ažuriranja podataka mogu obaviti na daljinu i to je kao što sam rekla svakako za pozdraviti. Pitanje je samo jesmo li zaista iz cijelog procesa izbacili papire i npr. ovjeru potpisa kod javnog bilježnika? Čini se da nismo jer kod procesa kad osnivači trebaju dati punomoć za osnivanje društva na daljinu potrebno je tu punomoć ipak ovjeriti kod javnog bilježnika, posebno je to problematično kada su u pitanju strane fizičke ili pravne osobe, na što je ukazano i u samoj javnoj raspravi, jedan od komentara koji je stigao tijekom javne rasprave. Dakle, evo kad smo već uveli elektronički potpis kao sredstva verifikacije identiteta uputno je onda uvesti ga na svim razinama i zaista digitalizirati sve što se može. Ovdje naravno povezano s ovim je i Zakon o javnim bilježnicima, nadam se da će izmjene tog zakona ići u tom smjeru da se postigne potpuna digitalizacija svih ovih procesa. Isto tako kroz javnu raspravu ukazano je na to kako se izvadak iz odgovarajućeg registra za osnivače pravne osobe često traži za izvatke iz raznih registara često se traži da budu u pisanom obliku. Sudski registar vrlo često isto tako ne priznaje digitalno potpisane dokumente kao valjane. Dakle, ako težimo ka društvu u kojem država ne bi smjela od građana tražiti podatke i dokumente koje već posjeduje u svojim registrima, svi registri bi dakle trebali biti povezani na način da zaista budemo e-uprava i da svu svoju komunikaciju s državom možemo obavljati na kraju krajeva evo putem pametnih mobitela i da nam je OIB i za građane dovoljan podatak s kojim će se sve drugi podaci povlačiti iz postojećih registara. Ovdje kad smo pitali i evo nismo dobili odgovor od državnog tajnika, dakle koja je tvrtka dobila posao ažuriranja informatičkih sustava koji će sve ovo skupa povezati i omogućiti ovu potpunu digitalizaciju, državni tajnik je rekao da ne zna sve detalje javne nabave, ne zna tko se sve prijavio itd., dakle nije nas ni zanimalo tko se sve prijavo na taj natječaj nego zaista tko je dobio taj posao, tko će ga raditi je li jer smo evo našli podatak da je posao vrijedan 10 milijuna kuna. Mislim da i javnost je li treba znati obzirom na dosadašnju praksu i dosadašnje afere koje su u nizu i drugih ministarstava izazivale sumnje. Dakle, nismo rekli da ikakvih problema ovdje ima nego evo čisto podatak dakle tko je dobio taj posao. Često se kao jedna zemlja EU koja nam često bude uzor koju spominjemo kao uzor to je Estonija, zemlja koja je dovela digitalizaciju svoje uprave na najviše razine, toliko da kažu evo neki ljudi koji rade tamo da sve manje imaju potrebe za poslovima tipa knjigovođa, računovođa čisto zbog toga jer je sustav apsolutno digitaliziran, informatički povezan, svi računi koji uopće cirkuliraju sustavom automatski su registrirani porezi, prirezi, sva davanja automatski obrađena dakle nema zapravo u zadnje vrijeme nemaju uopće potreba za poslovima tipa knjigovođe koji to rade ručno. Dakle, evo podržavamo svako smanjenje kompleksnosti administrativnih procesa, digitalizaciju, smanjenje papira koji će poduzetnicima olakšati procedure otvaranja upravljanja svojim trgovačkim društvima. A za kraj ću spomenuti evo jedno ograničenje koje predstavlja veliku prepreku poduzetnicima početnicima, a to je minimalna plaća za direktore. Dakle, poduzetnik početnik koji kreće vrlo često sa nula kuna prihoda dakle često su to poduzetnici početnici koji nemaju unaprijed ne znam nekakve dogovorene milijunske poslove pokreću tvrtku i svjesno ja bih rekla zaboravljaju na sebe same u tim počecima sebi ne isplaćuju plaću. Međutim evo država od njih traži da uplate bruto plaću u visini od evo 1.1.2022.g. minimalna bruto plaća zaposlenog člana uprave izvršnog direktora trgovačkog društva likvidatora i upravitelja zadruge ne može biti niža od 6.199,05 kuna dakle obavezan je direktor isplaćivati doprinose i poreze. Velika prepreka poduzetnicima početnicima bilo bi vrlo dobro uvesti nekakav period počeka, ne znam godinu dana barem dok ne stanu na svoje noge i budu dovoljno financijski sposobni da sebi kao direktorima isplate plaću. Evo zahvaljujem.

Kolege, državni tajnici iz Ministarstva pravosuđa, kolegice i kolege koji su prisutni u ovoj sabornici. Evo pred nama je i uvodno mogu kazati da će klub HDZ-a naravno podržati predložene izmjene i dopune kako Zakona o trgovačkim društvima tako i Zakona o Sudskom registru. Ukratko mislim da se radi o jednom novom dodatnom naporu koji je dosta implementira neke odredbe koje su dugi niz godina se bili pred nama uočene su u stvarnoj praksi, a sada se legaliziraju kroz zakonodavno zakonske prijedloge tako da mislim da će one u konačnici dati dobar rezultat na dobrobit svih naših građana odnosno gospodstva kao takvog u cijelosti. Već je više puta uvodno kazano da se radi i određenoj implementaciji europskih direktiva, stoga držim da to nije nužno sada detaljno ponovo ponavljati. Ukratko, zadržat ću se na par točaka kako bi se u ime kluba očitovao o predloženom tekstu koji je naravno u prvom čitanju pa će biti dovoljno vremena da se sve određene sugestije koje su iznesene kako na Odboru za pravosuđe, Odboru za Ustav ili na Odboru za zakonodavstvo koji su matični za ovu cijelu problematiku mislim da će se do drugog čitanja detaljno proučiti i pokušati riješiti i naći odgovarajuća rješenja na dobrobit svih nas. Naravno najveći iskorak se radi u digitalizaciji cjelokupnog procesa kako i u Zakonu o trgovačkim društvima tako i u Sudskom registru koji je dosta će doprinijeti brzini i efikasnosti u rješavanju i evidenciji koje su nužne za takve stvari. Kao što sam uvodno kazao neću previše se zaticati u zakonski prijedlog jer su te stvari dosta dobro decidirane, čak se i u raspravi kako s oporbe tako i sa vladajuće stranke pohvaljuju rješenja koja se tiču o tzv. diskvalificiranim direktorima trgovačkim društvima koji će se prema određenim kriterijima i ponašanja koje se tiču do sada samo je bilo nekih djelomično manjih zloporaba, sada detaljnije apostrofirati u samom zakonu. Naravno treba napomenuti posebno onaj dio koji se tiče uvođenja eura u tom cijelom procesu. Kao što je poznato i danas odnosno i sutra je opet sjednica radne skupine za uvođenje eura i mislim da i predstavnici Ministarstva pravosuđa sudjeluju u tom postupku tako da je vrlo bitno da se u tom dijelu usuglasimo prema europskim načelima odnosno da prilagodimo sve te zakon … da nije samo iznos osnivačkog kapitala nego i neke druge stvari kao što je eskontna stopa da bude u skladu sa time. Također moram naglasiti dobre stvari, a to se tiče što se tiče likvidacijskog postupka, radi se o čl. 382. ovog postojećeg zakona, jedna od raka rana u praksi je bilo pohrana tih dokumenata i čuvanja poslovne dokumentacije u slučaju likvidacije. Nažalost u javnosti se postupak likvidacije po mojem skromnom mišljenju ne primjenjuje dosta dobro, a ima dobrih primjera. Evo mogu kazati jedan iz Krapinsko-zagorske županije, ali da ne reklamiramo tvrtku, sam postupak otvaranja likvidacije nije kraj za to trgovačko društvo i može se u datom trenutku dobro iskoristiti postojeće aktivnosti. Ali ova izmjena je bitna zbog samog okončanja jer je bio problem i prostorni, a i mogućnosti deponiranja te dokumentacije. Isto tako doneseni su što je sastavni dio ovog prijedloga određeni obrasci koji u znatnoj mjeri primjenjuju i polakšavaju samo način osnivanja bilo kojeg poslovnog subjekta. Naravno ostaje što je dobro ili da se radi o znači korištenje solemnizacijskog instrumenta kod javnog bilježnika ili postupka tzv. ovjerovljena privatne isprave koje što se tiče pravnog značaja ima apsolutno istu snagu.

Kolega iz Domovinskog pokreta je nešto tu na tu temu u suprotnom smjeru govorio. Dotaknut ću se i toga kao jednu u pri kraju koji se tiče elemenata i mogućnosti da se razmotri do drugog čitanja, da se iznađe jedno možda rješenje koje bi moglo biti na zaštitu svih nas. Naravno već spomenuta digitalizacija. A sad bi malo u tome dijelu što se tiče što sam rekao kod tog poslovnog udjela, radi se o Članku 412. Zakona o trgovačkom društvu i tog prijenosa poslovnog udjela. Mislim da bi trebalo probati razmotriti još detaljnije i promisliti do drugog čitanja u kojem smjeru može biti jer u praksi se stvarno može doći do nekih doduše hipotetskih situacija, ali mislim da je vrijeme da to probamo iskoristiti i te stvari adekvatno riješiti. Po meni bez obzira najvažnija novina ovog zakonskog odnosno ovih izmjena i dopuna je da se u slučaju da se radi o pripojenju društva jednom poslovnom subjektu, a nad tim trgovačkim društvima otvoren stečajni postupak ili koji insolvencijski postupak to prenosi i na trgovačko društvo preuzimatelja. To je novina koja se dosta, sada se regulira i sprječavaju značajan broj mogućih manevara pravnih ili manipulacija koje se u tom dijelu znaju dešavati. Što se tiče naravno sastavni dio pored ovog odredbi izmjena i dopuna trgovačkih društva su i Zakon o sudskom registru. Također se radi o implementiranju određenih, ne određenih nego nekih direktiva u taj vrlo bitan sudski registar. Međutim, s obzirom na ove izmjene jer je ipak Zakon o trgovačkim društvima osnovni zakon i za primjenu u Zakon o sudskom registru implementacijom i koordinacijom ovih dviju aktivnosti koje su već i sada uključene u ovom postupku dolazi do značajno poboljšanja kao u elektronizaciji i mogućnosti primjene i sudskog registra upisa svih bitnih elemenata koji se tiču, a posebno u ovom tiču kada se radi o nekakvim mogućnošću otvaranja odnosno izmjene osnivačkih prava. Eto, toliko.

Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.